Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa tijekom plenarne sjednice. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolegice i kolege zastupnici, koji ste ostali u dvorani, htio bi nešto reći o ovom važnom prijedlogu zakonu, koji uređuju prevažnu materiju. Zakon ima dobra rješenja, ali ja sad neću govoriti o njima, nego bi htio u raspravi upozoriti na 3 stvari kako bi se pokušalo to popraviti do 2 čitanja i do pisanja konačnog prijedloga zakona. Loše raspolaganje poljoprivredno zemljište je prepreka, napretka i razvoju poljoprivredne proizvodnje. Važeći zakon, dakle koji je sad na snazi je velike ovlasti i obaveze prebacio na Agenciju za poljoprivredno zemljište. To je imalo pozitivne učinke u smislu evidencije državnog zemljišta, informatizacije, postavljanje nekih jednoobraznih procedura i obrazaca. Međutim, glavni cilj nije postignut. Mali poljoprivrednik i dalje teško dolazi do poljoprivrednog zemljišta. Natječaji se sporo objavljuju. Zapuštena poljoprivredna zemljišta i dalje ostaju zapuštena. O kontroli neću ni govoriti. Dakle, primjena zakona u praksi je pokazalo da postoje brojne zapreke koji usporavaju proces raspolaganju poljoprivrednim zemljište u vlasništvu države. Ako bi analizirali do sadašnje odluke Agencije za poljoprivredno zemljište, koje se odnose na zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta, onda bi vidjeli da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva dobila značajno manje zemljišta na raspolaganje, od raznih firmi.

A cilj Zakona o poljoprivrednom zemljištu bi trebalo biti da se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo vrati i ojača njegova prirodna uloga u proizvodnji hrane i očuvanje ruralnog prostora. U EU, situacija nije puno bolja, dapače moglo bi se reći kad bi čitali mišljenje Europsko-gospodarsko iz socijalnog odbora od 21. siječnja 2015. koje je naslovljeno jagma za poljoprivrednim zemljištem, upozorenje za Europu i prijetnja obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, da je situacija zapravo lošija nego kod nas. U 2013. godini u EU u 27 država članica samo 3,1% gospodarskih subjekata je nadziralo više od 50% poljoprivrednog zemljišta. A nasuprot tome smo imali preko 76% gospodarskih subjekata, ugl. malih OPG-ova koji su raspolagali samo sa 11,2,% poljoprivrednog zemljišta. Taj trend je u suprotnosti sa željenim europskim modelom održive i multifunkcionalne poljoprivrede, u kojoj važnu ulogu upravo imaju mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Dakle, EU je konstatirala, da je prodaja poljoprivrednih površine ulagačima i trgovačkim društvima koji se ne bave poljoprivredom u cijeloj Uniji akutni problem. Posebno su pogođene nove države članice, koje su nakon isteka moratorija, kojim se ograničavala prodaja zemljišta strancima, bila pogođena zbog relativno niskih cijena poljoprivrednih zemljišta. Naš zadatak bi bio da štitimo domaće male poljoprivredne proizvođače, male OPG-ove, te im omogućimo da dođu do poljoprivrednog zemljišta. Stoga bi trebalo razmotriti i razmisliti, da li produžiti … [[Govornik se ne razumije.]] ili pronaći neke druge mjere kojim bi zaštitili naše male OPG-ove. I što to donosi? Koji su plusevi, koji su minusi? Drugo što sam smatrao bitnim za reći, je davanje u zakup zemljišta koje je u privatnom vlasništvu. Poljoprivredno zemljište, kaže zakon u privatnom vlasništvu, odnosno, prijedlog zakona, koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta, agencija može dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok od 5 godina uz naknadu tržišne vrijednosti. Naravno da postoji opravdani interes države da se neobrađeno poljoprivredno zemljište stavi u funkciju. Prvo je da se ipak tu ugrožava privatno vlasništvo. Znamo da je Ustavni sud 2011. ukinuo neke članke Zakona o poljoprivrednom zemljištu koje je tada bilo na snazi i koje je imalo tada slično rješenje. Jer tko će i u kojem postupku i na koji način utvrditi da je zemljište napušteno, a da je vlasnik nepoznat i nedostupan. A što kad je zemljište napušteno a vlasnik poznat i nedostupan? Uplaćeni novac od zakupnine bi išao na poseban račun, a novac bi tamo vlasnika čekao 5 godina. Taj rok ako bi ovakvo rješenje ostalo u zakonu, smatram da bi ga trebalo produžiti, da je on prekratak. Nadalje, zakon kaže, da bi troškovi krčenja i privođenja namjena poljoprivrednog zemljišta, koje je dano u zakup, ako je privatno vlasništvo, teretio zakupninu. Smatram da to nije dobro rješenje. Da, troškovi nikako ne bi morali, odnosno, mogli teretiti vlasnika i njegovo zemljište, kad je ono dano u zakup bez njegove suglasnosti i bez njegova znanja. Treća stvar na koju bih upozorio je odredba koja kaže da poljoprivredno zemljište u vlasništvu države, za koje nije uređeno zemljišno knjižno stanje, a dano je u zakup, zakupnik je dužan i ovlašten izvršiti usklađenje zemljišnog knjižnog stanja o vlastitom trošku u roku od 2 godine od dana uvođenja u posjed. Realno mislim da će teško to uspjeti napraviti u 2 godine. Ali ova mjera je dobra. Treba je podržati, ali bi trebalo razmisliti, možda da mu se produži rok. Treba uzeti u obzir stanje u pravosuđu, odnosno, sudske postupke. Treba reći da je država puno uložila da riješi zemljišno knjižno stanje na državnom zemljištu. Do 31.12.2016. država se upisala na preko milijun i 100 tisuća čestica u zemljišnim knjigama su upisane kao vlasništvo RH, ali daleko smo mi od rješenja, upravo zbog nesklada između zemljišnih knjiga i katastra, između zemljišnih knjiga i stvarnosti. Država se knjižila prema stanju u zemljišnim knjigama što je bilo upisano kao općenarodna imovina, država je upisala sebe kao vlasnika, ali u stvarnosti u katastru su bile upisane fizičke osobe, bili su upisani oranice, bile su upisane njihove kuće, vinogradi, maslinici. Brojni pravni poslovi koji su se sklapali dakle ugovori, nasljeđivanje sve je to provođeno u katastru, ali nije provođeno u zemljišnim knjigama.

Država je zemljište upisala u svoje vlasništvo temeljem takvih ugovora krajem osamdesetih kroz sudski postupak. Građani su prije par godina krenuli u proceduru, oni su bili upisani u katastar ali ne u zemljišne knjige, a država ih je odbila, sud ih je odbio, a DORH se nije htio nagoditi. Danas imamo situaciju da država polaže pravo vlasništva i na zemljište koje je dala, a i na zemljište koje je primila. Država tu mora pomoći građanima da se upišu kao vlasnici, a ne da DORH odbija nagodbu kao što je napravio u jednom slučaju. Ono što nedostaje u ovom zakonu su rješenja za takve stvari. Ali to nije predmet samo ovog zakona nego i brojnih drugih zakona. To je jedan veliki problem na koji sam kao zastupnik ukazivao, na koje sam ukazivao i ranije dok nisam bio zastupnik, da moramo pomoći građanima da riješe svoje zemljišno-knjižno stanje, da upišu svoje kuće, vinograde i maslinike kao svoje vlasništvo. Moramo naći model da ih motiviramo i da im pomognemo kroz komplicirani sudski postupak da se upišu kao vlasnici, ali da im pomognemo kroz skupi proces parcelacije zemljišta jer to je ono što u biti izaziva najveći trošak. Izlazak mjernika na teren je jako skup. Građani će se odlučiti za taj proces možda za jednu parcelu, možda za vinograd ili maslinik koji im je najvrjedniji, možda da upišu kuću, ali one parcele koje su manje ili koje nisu toliko vrijedne na to se neće odlučiti. Kada bi država to napravila, napravila bi veliku stvar. Na kraju bi htio reći da su mala i srednja poljoprivredna gospodarstva i raspršena vlasnička struktura po meni najbolji preduvjet za odgovorno postupanje sa zemljištem i za njegovu održivu obradu, ali isto tako i za poticanje građana osjećaja identifikacije i osjećaja pripadnosti budući da takvi oblici posjeda zemljišta pridonose ostanku stanovništva u ruralnim područjima i stvaraju mogućnost njihovog zapošljavanja. Stoga apeliram da poboljšamo ovaj zakon za drugo čitanje i da radimo u tom smjeru. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Miloševiću na ovoj raspravi. Izvolite. Uvažene dame i gospodo. Žao mi je što vas je ovdje tako malo prisutno, nažalost samo osmero ljudi to je kroničan problem u ovoj sabornici kada se govori o važnim stvarima jednostavno zastupnika nema. Međutim vratit ću se na summa summarum na bit cijele priče. Hoće li zakon odnosno promjene Zakona o državnom zemljištu odnosno dodjeli njegovoj, riješiti probleme našeg sela? Pa po svemu sudeći vlade su zadnjih 27 godina predlagale različite mjere za oporavak sela, sukcesivno i HDZ i SDP. Stoga je logično za pitati se koji su rezultati svih tih mjera? Što se dogodilo sa poljoprivrednom proizvodnjom? Ona je kolabirala tome smo svi svjedoci. Što se dogodilo sa mljekarskom industrijom? Kolabirala. Zapravo sve poljoprivredne kulture su zabilježile svoj pad. I moramo se pitati jeli takav ajmo reć rezultat posljedica greške na razini pojedinca, znači seljaka ili je naša poljoprivredna politika promašena. Naravno svaki put kada bi seljak propao, kada ne bi mogao naplatiti svoje žito kada ne bi mogao vratiti svoj kredit itd., ha uvijek je sustav sugerirao da je krivnja na pojedincu. Ne, ne, uvijek je kriv pojedini seljak i tako je krivnja prebacivana na sve te seljake poput onoga nesretnog Ivana Hđasije kraj Bjelovara koji se zbog nemogućnosti vraćanja kredita za farmu raznio bombom i u biti problem nije bio rijeđen. Znači poljoprivredna proizvodnja i dalje je nastavila propadat, a država odnosno sustav je i dalje prebacivao krivnju na seljaka. Ja ovdje mogu glumiti lutka i ponavljati fraze koje vi ponavljate, znači mogu reći da će ova izmjena zakona riješiti probleme sa selom, da će potaknuti proizvodnje itd., međutim svjestan sam toga da nažalost neće i pokušat ću vam ukazati na osnovni uzrok svih problema u poljoprivredi, a to je sljedeće, sve dok je tečaj kune odnosno ajmo tako reći, dok je država imala slabu valutu, recimo u doba Jugoslavije bio je jugoslavenski dinar, tada su uvozni proizvodi bili relativno skupi odnosno bili su skuplji od domaćih. To znači ako ste vi seljak iz Vrbovca i vi ste uzgojili pet svinja uvozne svinje bi bile kada bi se išlo prodavati skuplje od vaših vlastitih. I posljedično kada bi PIK Vrbovec trebao svinjetinu odnosno te svinje PIK Vrbovec ne bi uvozio svinje iz inozemstva već bi jednostavno od domaćih proizvođača otkupio svinje. I koliko god su domaći proizvođači mogli proizvesti svinja toliko je PIK Vrbovec bio spreman od njih uvesti, odnosno otkupiti. Međutim 1994. mijenja se uloga središnje banke HNB-a. U tom trenutku se kuna vezuje za njemačku marku, kasnije za euro, po kvazi fiksnom tečaju koji je trenutno o 7,3 do 7,6 kuna za jedan euro. I taj tečaj sezonski oscilira ali u suštini HNB ima ulogu mjenjačnice. I što se događa? Budući da taj tečaj nije realan, mi smo učinili da je uvozna hrana jeftinija od domaće. Što to znači? To znači da je jeftinije uvesti svinju nego ju otkupiti od domaćeg proizvođača. I zbog toga domaći proizvođači propadaju, nemaju kome plasirati svoje proizvode a uvoz cvjeta. Jedino što je u uvjetima nerealnog tečaja spašavalo našu poljoprivredu je bilo, pogađate što, ne vjerujem da će mi itko dobaciti, pa ako neće moram onda reći ja osobno, znači jedino što je spašavalo seljake od nerealnog tečaja su bile carine. Jer recimo nerealni tečaj učini vaše proizvode 20% skupljim ali onda uvoznim carinama se uvozni proizvod 20% poskupi i onda vi opet dođete na nekakvu 'ajmo reći pod navodnicima nulu. Međutim što se dogodilo 2011. ulaskom u EU, carinska barijera koja je do tada, 'ajmo reći djelomično korigirala problem nerealnog tečaja je maknuta. Carina više nema a uvozni proizvodi su jeftiniji. I što se posljedično dogodio? Došlo je do potpunog sloma domaće poljoprivrede. Ono što se govorilo na televiziji našim seljacima je sljedeće. Govorilo im se do sada ste imali tržište od 4 milijuna ljudi ali kada uđete u EU imati ćete tržište od pola milijarde ljudi, moći ćete svuda izvoziti, itd. Međutim, istina je takva da ne da oni nisu dobili novih 495 milijuna kupaca već su ostali i bez ovih 4 milijuna koje smo imali i njima se sad, znači domaćim kupcima se sada servira uvozna hrana. Što dalje reći? Pokušao sam u suštinu objasniti cijeli problem, ukazao sam vam na njega i ponavljam koji milijunti put da bez monetarne reforme, bez korekcije tečaja će se nastaviti slom domaće poljoprivredne ali i svake druge ekonomske aktivnosti osim trgovine uvoznom robom. Ali u konačnici kada domaći potrošači ostanu bez novaca, kada ostanu bez posla, hoće li oni moći trošiti? Neće i doći će onda do pada potrošnje i onda će i trgovci propasti. I oni propadaju jedan za drugim posljednji u tom nesretnom nizu omraženi Ivica Todorić i Agrokor. Što vam to govorim? Pa stvar je u tome da se cijelo vrijeme sugeriralo da je naša politika takva da ona uništava male a da tobože pogoduje velikima poput Todorića.

Znači čak i taj veliki kojem se pomagalo, za kojeg su se pisali zakoni, kojem se izlazilo u susret i on je na kraju propao. I postavlja se pitanje ako mi nastavimo sa ovakvom politikom, koja je budućnost naše zemlje i našeg naroda. Ako je prošlost ključ za sadašnjost možemo lagano reći da će se nastavkom postojeće politike njeni rezultati nastaviti manifestirati. A njeni rezultati su koji? Što ide paralelno sa slovom poljoprivrede kao takvo? Masovno iseljavanje ljudi iz područja gdje ljudi žive od poljoprivrede. I Slavonija se prazni, ljudi nestaju. Mi ćemo se naći u situaciji na kraju da neće imati tko obrađivati tu zemlju, to će se nama dame i gospodo dogoditi na kraju.

Što mislite dame i gospodo? Nažalost je ovdje muk, ja bih volio da je kao u Engleskom parlamentu da vi vičete hoće ili neće, međutim vi uvjeravate, 'ajmo reći i ljude da hoće. Ali mi svi znamo da neće i da će se negativni procesi što se tiče poljoprivredne proizvodnje, što se tiče iseljavanja nastaviti i nakon donošenja ovog zakona. A zašto? Zato jer se ovaj zakon ne bavi uzrokom sloma nego se bavi pitanjem okrupljivanja parcela itd. Međutim što je problem? Vi danas imate situaciju da mljekari koji imaju svoje krave, čak ako imaju i svoju zemlju koji možda ni nisu u kreditu kažu čak ni u takvim uvjetima meni se proizvodnja više ne isplati. Znači da vam netko da bespovratni kredit i kaže evo ti novac da izgradiš farmu, evo ti zemlja, on će jednostavno reći hvala ti na toj ponudi ali pri cijeni mlijeka od 1,20kn ja jednostavno ne mogu, ne isplati mi se to. I cijelo vrijeme su mljekari vapili i pozivali državu da nešto napravi. Što je država napravila? Ništa. I odjedanput one iste mljekare koji su prolijevali mlijeko, koji su ukazivali na to da je situacija neizdrživa, mi na kraju njih vidimo u kojoj ulozi, u ulozi propalih mljekaru koji kažu krave sad idu u klaonicu. Znači, tim nesretnim kravama je ova država presudila, znači krave idu u klaonicu zbog propale politike Vlade. I sada većina ljudi da tu recimo su kolege iz SDP-a, nažalost nijedan ovdje trenutno ne sjedi, ali da su kojim slučajem oni ovdje, oni bi rekli kriv je HDZ. S druge strane, da je situacija obratna, da su SDP-ovci tu a da vas nema, oni bi rekli, kriv je HDZ. Međutim, nisu nažalost ni HDZ ni SDP jer su oni samo provodili politiku koja je bila nametnuta izvana. A ta politika bila je nametnuta od EU-a, EU je rekla mora se stabilizirati tečaj, HNB mora biti mjenjačnica. EU je rekla carine se moraju ukinuti. I treća stvar, EU kaže ne možete imati vi dvojnu stopu PDV-a. Ne možete vi Hrvati imati manji PDV za domaće proizvode, to EU nama kaže. Što će reći da je politika EU-a pogubna za hrvatsko selo i seljaka. Međutim, kad su bile reklame za ulazak u EU, svi se sjećate, prikazivali su tamo ljude kako toče rakiju i kolju svinje, i to je kao ono kažu moći ćete i dalje klati svinje, radit kolinje i pit rakiju i kao bit će vam dobro. a jel' im dobro? Što znači da su hrvatski seljaci kao i ostatak hrvatskog naroda, bili izloženi žestokoj propagandi koja je za cilj imala to da oni na dan referenduma za ulazak u EU-a, donesu odluku protivno svojim interesima. I što kao rješenje nama nudi premijer Plenković? Rekao je da 2020. treba ukinuti kunu i uvesti euro. Znači umjesto da HNB prestane biti mjenjačnica, da se uspostavi realan tečaj, Plenković želi cementirati ovo stanje kako je i HNB zapravo passe ad acta, sahranit ju i zapravo bi ona preuzela neku ulogu u biti nadzorne agencije jer više uopće ne bi ni emitirala novac ni ništa, to bi bila uloga Europske središnje banke a mi kao i što trenutno radimo, do novog novca mogli doći samo uzimanjem stranih kredita. I naravno, kad sam bio pitao jednu djevojku, pitao sam je ako je sav novi novac koji uzimamo kredit, jel' se slažeš s tim, pitam, veli ona da, sav novi novac koji uzimamo je kredit, a pitam ju, a kako je nastao sav novac koji već imamo ovdje? Ona veli pa znači da je i on nastao kao kredit. Što znači da je sav novac koji mi … [[Govornik se ne razumije.]] kredit, kredit koji nećemo moći vratiti zato jer novac za otplatu kamate dobili nismo nikad, zato jer novac od tih kredita ide na kupnju uvozne robe jer je tečajna politika takva da ju čini jeftinijom od domaće i mogu ovdje samo vikat, plakat, i smijat se od žalosti. Evo, znači crni humor. Znači hrvatsko selo i seljaka čeka propast i da nije žalosno bilo bi smiješno da hrvatsko selo odnosno hrvatski seljak i dalje daje glas na izborima kome, pa ne onima koji govore o njegovim problemima.

narodu hrvatskom nije tako govorilo. Govorilo se da će biti novac ogroman, da će im se sijati ovdje poticaji, subvencije, da ćemo morati uvoziti radnu snagu iz Kine, šta imamo? Prazna sela. Prazne su štale, farme, to je činjenica. Pa opet ću ponoviti, kroz Sinjsko polje prolazi rijeka Cetina nema navodnjavanja. Sinjsko polje koje je moglo proizvoditi za turizam komplet povrtlarsku kulturu, gdje bi mogli izvoziti sve proizvode poljoprivredne. Sad kad bi došao netko iz Amerike, Izraela, pa kad bi vidio da je suša u Sinjskom polju, a pitka rijeka Cetina teče, nema sustava navodnjavanja u 2017. godini, pa rekli bi pa ljudi moji pa di smo mi ovdje došli. A mi Sinjsko polje, plodno, ili vrgorački kraj ili imotski kraj, pa možete li vjerovati da je to u ovome trenutku i sad ćemo to prodati u bessinje. Mi moramo ovim zakonom to zaštiti. I ne mora naš seljak biti konkurentan i naš seljak odlazi vanka, ostavlja prazne te farme pod hipotekama i sad će im naravno to oduzeti banke i to će im se sve prodati.

Jer saborski zastupnici vas to pitaju, da ćete skinuti taj protunarodni članak. Protiv interesa hrvatskoga, gdje će se omogućiti da se jeftino kupi naša čista sačuvana ekološki poljoprivredno zemljište i da se omogući strancima da nam uzme i taj resurs, i tako da nemamo više apsolutno nikakvoga suvereniteta, vode, energetiku, jadransko more, gospodarski pojas nije proglašen, apsolutno banke, telekomunikacije sve smo im dali i još poljoprivredno zemljište ovim zakonom i ovim člankom, ne promijenite li onda stvarno više nema smisla da Hrvatska bira nas ovdje u Sabor nego jednostavno neka ovo bude … a očito vam je to bio interes jer najgore što se dogodilo Hrvatskoj to je dodvorništvo, poslušnost i nikako se nije radilo u interesu naroda i onoga što ste obećavali. Hvala lijepo. Imamo jednu povredu Poslovnika. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Članak 238. znači vrijeđanje zastupnika od strane kolege Šukera, kolega Bulj ga je spomenuo, a on je doviknuo zastupnicima Most-a baš ste debili. … [[Upadica se ne razumije.]] Ne, ne gospodine Šuker znate vi dobro što ste vi rekli. Iako smo mi ovdje šutili ako se ne slaže s kolegom Buljem mogao mu je replicirati. Vi ste dopustili da nas vrijeđa isto kao što nas je vrijeđala ovdje što je nezapamćeno potpredsjednica Vlade Martina Dalić. Ja bih vas molio da nas zaštite od ovakvih napada i ovakvih riječi kolege Šukera. Uvažavajući vašu povredu Poslovnika zaista nisam čuo takvu riječ da je tako nešto ružno izgovorio, da sam čuo sigurno bi ga upozorio bez obzira tko je i tko je imenom i prezimenom, tako da mislim da povreda Poslovnika ovaj put ne stoji i ako niste zadovoljni možete podnijeti zahtjev za mišljenje nadležnom odboru. Gospodine predsjedavajući.

Ali mi se ne bojimo za sve napade koji su do sada nezabilježeni, potpredsjednice Vlade Dalić, vidimo Šukera da su naoštreni, ne znam šta triba. Tribalo je nositi mačeve, možda štitove ili ćete se vi držati Poslovnika i vi ga kršite i jednostavno vi ste u ovom slučaju i predsjedajte i meni i gospodinu Šukeru i držite se Poslovnika onako kako je propisano. Ako se triba drukčije obračunavat možemo i tako.

Kaže ona biblijska „Gospodine kada bi se grijeha spominjao tko bi opstao“ Kada bi se striktno držali Poslovnika pitanje gospodine Bulj koliko bi vi govorili. Tako da ako niste zadovoljni sa mojim odgovorom i tumačenjem možete podnijeti zahtjev za mišljenje s obzirom na sva kršenja Poslovnika. Također možete podnijeti zahtjev za mišljenje. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj, vi ste u vašem izlaganju praktički rekli da Most će podržati ovaj zakon uz ove primjedbe koje smo iznijeli. I meni je kao što ste rekli sami žao što tu nema ministra, ali očito je da ministar malo drži do toga što ćemo mi ovdje reći i o čemu ćemo razgovarati. I volio bih, a toga nažalost nema u Ministarstvu poljoprivrede osim što ima dobro plaćenog PR-a i djelovanja ministra koji ne donosi nikakve konkretne rezultate. Sve dobro što je došlo iz Ministarstva poljoprivrede pripremljeno je već prije poput Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi koji je ovdje prošao prvo čitanje, zahvaljujući garnituri Most-a koja je bila u tom ministarstvu. Nažalost imali smo iz Ministarstva poljoprivrede samo poteze zbog kojih smo se morati crvenjeti, sukobe između premijera koji je kasnije naložio da se povlači onaj pravilnik. Nemamo ovakvu politiku o kojoj vi govorite koja bi bila suverenistička, koja bi išla u zaštitu hrvatskog seljaka i hrvatskog poljoprivrednika, ali mi ćemo i dalje na tome ustrajati bez obzira na ove uvrede i napade kojima smo izloženi i natjerat ćemo HDZ koji zna držati ruku na srcu koji se zna kleti u domoljublje, ali koji je svim svojim postupcima pokazao da do ove države, do ovih ljudi koji ovdje žive ne drži ništa. Znači bit ćemo prava suverenistička opcija koja će štititi interese hrvatskog čovjeka. Sve ono što je HDZ govorio, a nije činio radio je potpuno suprotno onome što je govorio. Tako da u tom smislu i ja izražavam podršku ovom prijedlogu zakona uz ovaj uvjet koji ste sami postavili za drugo čitanje. Izvolite. Pa da u ozbiljnim parlamentima oko ozbiljnih zakona trebao bi biti minsitar i trebao bi davati sada svoje obrazloženje i na sve prijedloge zastupnika koje dajemo, a poglavito po ključnom pitanju, a to je mogućnost prestanka moratorija 2020. o prodaji zemljišta strancima šta je u biti ključni resurs uz određene resurse koje smo već izgubili. I ja sam zaista očekivao da će ministar dati odgovor na ovo pitanje i očekujem, ima vremena do drugog čitanja, mi ćemo svakako ako i ne prihvati klub Most-a će dati amandman u ovome smjeru. Međutim kada kaže Ivo Sanader da je normalno uhititi, locirati, transferirati ili Šeks onda je to normalno i to je domoljubno, a kada bi neko od nas rekao i tada je mene privodilo zbog toga, a kada bi neko rekao, toliko o suverenizmu, a kada bi netko to sada rekao od nas da bi bili veleizdajnici, komunisti.

Prelazimo na sljedeću raspravu, završnu riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo ja sam došao na kraju ove rasprave ali vjerujte mi da i kroz tematsku sjednicu saborskog odbora i kroz sjednicu koju smo imali stvarno smo prošli kroz ovaj zakon. Ono što je jasno iz svega ovoga, ovih 7 sati koliko je trajala rasprava u Saboru je prekratko. I ja ću i ovaj put prigovoriti i predsjedniku Sabora i uopće predsjedništvu što je uopće ova točka došla kasno popodne da bi se raspravljala. Jer sigurno nije cilj da mi imamo građane koji trebaju možda nekog tko će u kasne večernje sate upaliti nego žele na vijestima vidjeti što smo govorili i koji su bili ključni zaključci oko zakona koji je definitivno najvažniji zakon možda kojeg će ova Vlada donositi u sektoru poljoprivrede uopće u ovome mandatu. Naravno da je ovo, meni je izrazito drago da su kolege i prihvatile upravo i stajalište koje sam iznosio da raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na način da nećemo kao država poduzeti niti jednu aktivnost niti onu najmanju da ograničimo ili otežamo ili smanjimo mogućnost strancima da uopće očekuju da će doći kod nas u posjed. Ja znam da imamo do 2020. određeno vrijeme, određeni moratorij ali pogledajmo druge države, sve su one ušle u EU, pogotovo istočni blok, ušle u EU, imale rok u kome su imale zabrane, bilo prodaje. Nakon toga dobili su 3 godine produljenja. I što onda? I onda nakon toga idu čak u referendum. Ako jedna Mađarska, jedan Orban, na kraju će nam on izgleda biti i pokazna, zapravo slika kako trebamo se ponašati, provede, organizira referendum 87% građana potvrdi to, ugradi se u Ustav, dajmo, makar napravimo jedan mali korak, sada imamo priliku da pokažemo da želimo trajno štiti. Pa nije to samo od stranaca, mi želimo i od naših mešetara da štitimo zemlju koja će nam biti ključni resurs. I upravo i ovaj zakon koji sada dolazi on će opet otvoriti sukobe. Ne znam ako ste pratili malo, ja sam sada više se bavio sa onim što je bilo na terenu, stočari i ratari, čini se da se vraćamo kao na divlji zapad kada je bilo tko će kome što oteti. Nismo opet ovdje uspjeli unutar ovog zakona pomiriti jedne. Ja razumijem evo i stvarno 4000 hektara u Hrvatskoj nije puno. Međutim, ono što sam upozorio tko će biti taj čelnik lokalne samouprave ako bude kriterij, ne znam da je to 50km, raspravljati će se, ima još dugo koji će se usuditi prvi otvoriti javni poziv gdje će svi oni kojima nedostaje zemlje upravo reći meni nedostaje i priključiti se. Ovo je zapravo možda sada izgleda kao kritika ali zapravo je jedno stvarno, pravo razmišljanje da u izmjenama zakona koje će se u sljedećem vremenu donositi se to proba uvažiti i da ne dođemo iz jednoga nezadovoljnog stanja, pozivanja na ministra Jakovinu, da ne dođemo u situaciju da bude rat oko odluka koje je donio ministar Tolušić. To nam definitivno ne treba jer tu onda nećemo moći, svi ćemo mi biti krivi. Znači krivi su svi oni koji su sudjelovali u donošenju ovoga zakona. I upravo zato stavimo ljudima upravo u budućem vremenu da vide da taj resurs će ostati, da neće ga netko stranoga domicila preuzeti nego da će moći računati, možda će kroz neke sljedeće izmjene poboljšati se nešto pa onda otvaramo prostor. Ono što bih svakako upozorio, evo i danas sam Uvažene kolegice i kolege sa strane, ako imate bitnih tema za razgovor molim vas napustite sabornicu pa odradite te razgovore, onda se vratite. Nemojte ometati govornika dok govori. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Danas je upravo evo i na županijskoj skupštini otvorilo se pitanje 30. lipanj kao rok plaćanja zakupa, neodrživo. Jednostavno je to neodrživo jer trebamo razumjeti sadašnjost u kome njihovi prihodi poljoprivrednih proizvođača i svih onih koji su korisnici državnog zemljišta to im je prekratko. 30.09. da razgovaramo samo bismo potvrdilo staro stanje na koje su koliko toliko navikli ali njega su uz razumijevanje lokalne samouprave, državnog odvjetništva, agencije za zemljište pomicalo se, uglavnom svi su trudili se da se to naplati, da ne postane problematično. I upravo zato smatram da ima prostora, treba saslušati sve ovo što je u raspravi, kroz tematske sjednice, kroz sjednicu odbor, kroz ovu raspravu uvrstiti. Ali vjerujem da još jedan ciklus će trebati proći, s ljudima razgovarati upravo da bi se pomirile različitosti koje sada bujaju i gdje ćemo možda iz jedne dobre namjere doći u problem. Upravo što su moji kolege rekli, znači mi dajemo potporu samome zakonu na način da ga želimo da se u ovom obliku sličnom provede uz neke napomene koje smo rekli kao uvjet da bismo podržali zakon. Zahvaljujem gospodinu Paneniću na ovoj završnoj riječi. Imamo dvije replike. Hvala lijepa.

Izvolite. Kolega Bulj, zapravo pravo je pitanje da li uopće ljudi koji su na terenu, koji političari koji tamo drmaju lokalno trebaju ministra. Ja ću ispričati samo događaj danas gdje je evo ministar Kuščević poslao u izmjene Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi gdje rekao liječnici ne mogu dobiti naknadu paušalno nego isključivo po sjednici. Na moj prijedlog koji je poslan u proceduru 13. srpnja, znate što su napravili HDZ-ova većina?

Ja kažem ajmo biti junaci, ajmo prije nego što bude usvojen zakon svojim primjerom pokazati kako se treba napraviti, ne, to je bilo samo mi ne želimo provoditi uopće ideju koja će biti. Ovo je dobra ideja koja ide iz ministarstva, koja želi unaprijediti stanje. Puno smo slušali o problemima sa Jakovinom, sa njegovim zakonom, sa nefunkcionalnošću tada Agencije za poljoprivredno zemljište. Zapravo što je? Oni samo žele dajte to nama prebacite, mi ćemo sve riješiti. I upravo ja i upozoravam i ministarstvo, nemojte dozvoliti da se na terenu događa da netko otvara kuverte da bi time se omogućilo određene manipulacije.

Zahvaljujem kolegi Paneniću na odgovoru. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Paneniću, evo iako je kasno, replicirao sam vam jer bi želio da vi kao predsjednik Odbora za poljoprivredu prokomentirate još jednom činjenicu. Mislim da je o tome bilo riječ i na odboru. Dakle, pozdravljamo da se vraćaju programi raspolaganja jedinice lokalne samouprave, onda županija dalje mišljenje prema prijedlog zakona, agencija daje suglasnost. Ali onda se u zakonu predlaže da trgovačka društva u vlasništvu istih tih jedinica lokalne samouprave, bilo županija, bilo državno vlasništvo, mogu bez natječaj, pazite bez natječaja dobiti, zemljište. Je li to korektno, je li to pravedno? Nije li to svojevrsni sukob interesa? Da jedinica lokalne samouprave provodi natječaj, zapravo donosi program raspolaganja, provodi natječaje a ujedno u vlasništvo trgovačko društvo, u njenom vlasništvu može dobiti bez toga natječaj. Isto sa županijom koja onda može u tom slučaju uskladiti mišljenje. Ili agencija suglasnost. I općenito, mislim da trgovačka društva u vlasništvu, osim po posebnim zakonima, posebne usluge, trgovačka društva nemaju šta raditi u jedinicama lokalne samouprave. To je moje osobno mišljenje, a pogotovo u ovom djelu kad govorimo o poljoprivrednom zemljištu, druga stvar instituti i obrazovne institucije. Zahvaljujem kolegi Žagaru. Izvolite. Kolega Žagar, do sada smo imali institucije, ustanove, znanstvene, obrazovne koje su imali tu mogućnost ali evo ja ću samo reći da pojavljuju se i primjeri stvarne manipulacije gdje čak i takvi npr. bilo je u kaznionicama imaju zemljište, obrađuju, tamo nastane cijeli broj manipulacija koje treba spriječiti. Ovo otvaranje prostora trgovačkim društvima zapravo stvara jednu nelojalnu konkurenciju. Radi toga što lokalna samouprava, bilo koja, pa jel' ćemo se mi dosjetiti pa idemo tamo s nekim načelnikom, nek' otvori trgovačko društvo koje se baviti dobrotvornim, karitativnom proizvodnjom i pokupit zemlju da bi stvorio neki svoj fundus kojim bi se manipuliralo. Mislim da je stvarno tu nedorečenost toga članka, da mora biti jasno zapravo tko otvara, u koju svrhu i na koji način će dobivati. Na ovaj način praktično svatko može, dogovori se sa županom nekim, kaže ajmo mi pa ćemo zatražiti i dobiti određenu količinu zemlje.

Ovime smo iscrpili sve rasprave. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasovat ćemo ovoj točki kad ste steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Predstavnik predlagatelja želi li dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Ustavni temelj za donošenje ovog zakona su čl.52 i čl.2 stavak 4 podstavak 1 Ustava RH. U pogledu ocjene stanja, valja napomenuti da do sada nije postojao jedinstven zakon o akvakulturu u RH, već su odredbe Zakona o morskom ribarstvu uređivale djelatnost akvakulture u moru, a Zakona o slatkovodnom ribarstvu, djelatnost akvakulture o kopnu. Izmjenama zajedničke ribarstvene politike u 2013. godine, kada djelatnost akvakulture dobiva strateški veći značaj, a u Hrvatskoj je ona jedna od najbrže rastućih grana, raste po prosječnoj stopi od 10% stvorili su se preduvjeti i potreba za integriranje zakonskih odredbi koji uređuju akvakulturu u moru i kopnu, stoga je prvi razlog za donošenje ovakvog zakona objedinjavanje nacionalnih odredbi koji se odnose na djelatnost akvakulture u kopnu i na moru. Isto tako, provedba reformirane zajedničke politike i između ostalog i slučaj da je Europska komisija u 2016. godini pokretanje EU pilota broj 9094 ocijenila da RH nije na odgovarajući način primijenila uredbu 708 iz 2007. godine koja govori o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta o akvakulturi. U pogledu promjena koja je donijela zajednička ribarstvena politika u 2013. godini, valja istaknuti da su stvoreni preduvjeti za donošenje višegodišnjih nacionalnih strateških planova, pa tako vrijedi i Hrvatski višegodišnji nacionalni strateški plan za razvoj akvakulture u razdoblju od 2014.-2020. godine, koji definira na koji način i daje smjernice, valja osnažiti i povećati konkurentnost hrvatske akvakulture, odgovarajuće pozicionirati u prostoru kako u obalnom tako i kopneno, koordinirati prostorno planiranje, te omogućiti njezin održivi razvoj. S obzirom na prepoznati značaj akvakulture na europskoj razini, strateški ciljevi ovog zakona jesu, unaprijediti konkurentnost hrvatske akvakulture, te njezinu održivost u društveno gospodarskom smislu, te povećati ukupnu proizvodnju, potkivajući načela, ekološke, ekonomske i socijalne održivosti. Prijedlogom zakona uređuje se prije svega, nacionalni razvojni ciljevi u pogledu akvakulture, odgovarajuća primjena zajedničke ribarstvene politike, načini i uvjeti obavljanja akvakulture, nadležna tijela za provedbu strukturnih državnih potpora, za kontrole u sustavu, kao i druga odgovarajuća pitanja u akvakulturi. Što se tiče načina obavljanja djelatnosti, zakon posebno specificira uvijete za obavljanja akvakulture, način izdavanja dozvola za obavljanje djelatnosti akvakulture, način ukidanja dozvola za obavljanje djelatnosti akvakulture, način davanja odobrenje za akvakulture, način ukidanja odobrenja, uvjeta za utvrđivanja područja i prostorno planiranje pogodno za obavljanje djelatnosti akvakulture, prethodnu suglasnost, javno prikupljanje ponuda za davanje koncesija, kao i način dodjeljivanja zemljišta u zakup za slatkovodnu akvakulturu. Uvjete i način dobivanje dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta, uvijete za ukidanje takvih dozvola, popis zatvorenih objekata u akvakulturi, te registar dozvola za unošenje, prijenos i korištenje lokalno neprisutnih i stranih vrsta, uvijete za korištenje zavičajnih i strogo zaštićenih vrsta, postupanja u slučaju bijega ribe iz uzgojnih instalacija, uvijete za stručno osposobljavanje, način prikupljanje statističkih podataka u akvakulturi, način prikupljanja ostalih gospodarsko društvenih podataka za uređenje zajedničkih tržišta, te potpore u akvakulturi. Umjesto dosadašnjih povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, te povlastica za akvakulturu, uvode se dozvole za akvakulturu s mogućnosti objedinjavanja više dozvola u jedno, što predstavlja administrativno rasterećenje sektora. Prijedlogom zakona, dodatno se uvodi nova kategorija odobrenja, koja vrijedi za obiteljska poljoprivredna gospodarstva te se na taj način usklađuje sa posebnim propisima koji uređuju dopunsku djelatnost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Prijedlogom zakona također se uspostavljaju uvjeti za potpunu provedbu uredbi iz 708 iz 2007. godine, o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta, a u dijelu inspekcijskog nadzora, također je napravljen napredak, na način da su sankcije prilagođene težini prekršaja. Na kraju želim istaknuti, da zakon predstavlja administrativno rasterećenje, da predviđa pojednostavljenje procedura, dobar temelj za donošenje novih višegodišnjih nacionalnih i strateških razvojnih planova i bolju provedbu operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u kojem je djelatnost akvakulture uređena sa 22% alokacije, a do sada je iz postojećih programa u ovu djelatnost utrošeno oko 150 milijuna kuna. Zakon ne zahtjeva dodatna sredstva iz državnog proračuna. Hvala vam lijepa.

Hvala. Otvaram raspravu. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. O ovom zakonu puno nemamo dodati s obzirom da je državna tajnica lijepo izreferirala ex katedra, međutim, 2, 3 rečenice. Dakle, akvakultura znači uzgoj ili kultivaciju vodnih organizama korištenjem tehnika osmišljenih da povećaju proizvodnju navedenih organizama, preko prirodnih kapaciteta okoliša, gdje organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe tijekom faze uzgoja i proizvodnje do i uključujući fazu izlova. Obzirom da nije postojao jedinstven propis kojim bi bila uređena gospodarska djelatnost akvakulture, već zasebna poglavlja u okviru Zakona o morskom ribarstvu i Zakona o slatkovodnom ribarstvu, zato se ovim zakonom uređuje izdvajanje akvakulture i Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Zakon o morskom ribarstvu sukladno zajedničkoj ribarskoj politici odnosno stvaranje jedinstvenog pravnog okvira za akvakulturu na moru i kopnu. Donošenjem jedinstvenog Zakona o akvakulturi naglašen je i njegov gospodarski aspekt jer je RH 6. uzgajivač morske akvakulture u svijetu. Zakon postavlja okvire za donošenje višegodišnjeg strateškog plana razvoja akvakulture i operativnog programa za ribarstvo koje uključuje i akvakulturu kao i godišnjih planova prikupljanja podataka što su značajni mehanizmi koje RH mora usvojiti i provoditi u okviru zajedničke ribarske politike. Ovim prijedlogom zakona također se u potpunosti uspostavljaju okviri za provedbu Uredba Vijeća Europe koja uređuje korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi. Nadalje se detaljno uređuje obavljanje djelatnosti akvakulture na način koji propisuje i sada sve one uvjete koje ja navela državna tajnica malo prije da ne ponavljam, nemamo tu puno novoga za reći. Važno je reći da inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona provode ribarski inspektori dok u prijevozu i trgovini proizvoda akvakulture, nadzor obavlja Ministarstvo financija. Inspektori imaju prava i dužnosti kontrolirati proizvodne pogone, prijevozna sredstva, plovila, objekte, pregledavati isprave osoba, kontrolirati dokumentaciju o legalitetu, poslovne knjige i uvid u službene evidencije. Inspektor je dužan u svom postupanju surađivati s drugim tijelima u slučaju povrede zakona te obavljati nadzor bez najave.

Klub HDZ-a će ovaj zakon podržati. Izvolite. Evo poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, poštovani kolega.

Ovdje moram reći evo jedan problem istaknuti, a to je da se mora voditi računa bez obzira što je to jedan značajan prihod lokalnog pučanstva da se ipak vodi računa da baš svaka uvala ne mora biti mjesto za akvakulturu. Iako moram reći da je to jedan jako važan izvor prihoda lokalnog stanovništva. Nadalje, imamo jedan jako veliki problem, a to je problem prerade odnosno uglavnom ti školjkaši koji se u šibenskom kraju uzgajaju oni se onako kao sirovina distribuiraju dalje ili za potrebe turizma lokalnoga ili za izvoz, ali ne postoji nekakva prerada, zaleđivanje tih školjkaša i tu bi trebalo možda malo država intervenirati da malo stimulira, subvencionira tako nešto jer bi se zasigurno stvarao dodatan prihod.

Nažalost koliko god su ti na papiru uvjeti iznimno strogi mora se povesti malo inspekcija, više voditi računa o tome da li se ti ekološki standardi koji su iznimno dobro propisani da li se i poštuju. Eto toliko hvala. Zahvaljujem kolegi Zekanoviću. Izvolite. Pokušat ću odgovoriti kolegi Zekanoviću makar nisam baš ekspert u tom području. Međutim u ovom zakonu je dosta riješeno to da svaka uvala ne mora biti dozvoljena za uzgoj školjaka jer tu piše da se detaljno uređuje obavljanje djelatnosti akvakulture na način, pa onda piše uvjete za obavljanje akvakulture dakle to je dosta decidirano riješeno, a što se tiče inspekcijskog nadzora također. Možda će državna tajnica moći više reći o tome.

Evo na samom početku moram reći da mi je iznimno drago da dolazim iz županije koja je jedan od najboljih primjera najbolje prakse za razvoj akvakulture na određenom području, to je Zadarska županija. Zadarska županija se na neki način postupkom svog integralnog upravljanja obalnim područjem je odredila četiri vrsta područja za obavljanje djelatnosti uzgoja sukladno Pravilniku o kriterijima pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama i naprosto skratila maksimalno sam administrativni postupak i na taj način prati županijsku razvojnu strategiju u kojoj je akvakultura prepoznata kao važan pokretač gospodarskog razvoja županije. Tu nažalost ima i nekih drugih primjera koji su slični ovome, međutim ima i onih županija koje ne koriste sve svoje potencijale. Jedan od razloga je možda i nepostojanje zasebnog zakona koji bi na neki način otvorio prostor za smanjivanje administrativnih prepreka za smanjenje dužine trajanja samog administrativnog postupka dodjeljivanja koncesije, ali je regulirao na puno drugih načina upravo ovaj segment. Kao što je gospođa državna tajnica kazala u svom uvodnom obraćanju, mi smo na neki način kroz okvir, odnosno kroz ovaj zakon stvorili okvir za primjenu Uredbe EZ-a iz 2013., 2013. godine. I zapravo na taj način mislim da, nadam se da ćemo učinkovitije, između ostalog i koristiti sredstva EU. Ono što me zabrinulo, mislim neću reći zabrinulo ali je vaša konstatacija, mislim mi znamo da za ovo područje akvakulture zapravo se koriste dvije vrste potpora, jedne su potpore iz državnog proračuna koje nemaju nikakve veze sa onim dijelom sufinanciranja za fondove EU i druge su ključni, znači to je onaj ESI fond i onaj drugi fond za pomorstvo i ribarstvo. I ono što, dakle za perspektivu do 2020. I zapravo ova dinamika, sada smo negdje na 150 milijuna kuna, trebali bismo poprilično uložiti napore da uzmemo sve ono što nam stoji na raspolaganju a što je prijeko potrebno našim županijama. Agrikultura je zapravo jedan dobar primjer hrvatskog izvoznog proizvoda, EU nažalost i dalje ne uspijeva zadovoljiti potražnju na način da da ponudu. Znači 60% potreba i dalje se uvozi. Međutim, znači tu se otvara jedno tržište, ne samo za područje cijele EU, naravno i za RH, s time da je tu konkurencija na neki način i manja jer vidimo da zapravo i EU vapi za poticanjem uzgoja akvakulture. Što se tiče samoga zakona, da što se tiče, dobro, što se tiče samoga zakona on je korektno složen, vi ste već rekli što ćemo njime dobiti. Ono što je bitno što možda niste apostrofirali a značajno je da se na neki način poveće ovo područje znanosti, istraživanja i industrije, to je iznimno važno i za kvalitetu proizvoda ali i za ubrzanje samoga postupka. I tu možemo učiniti zaista dodatne napore što kroz cjeloživotno obrazovanje, što kroz formalne uvjete obrazovanja. E sada, u članku 28 definiran je način na koji će se dodjeljivati dozvole. Kao što ste i rekli umjesto dosadašnjih povlastica uvode se dozvole. Međutim u stavku 2, znači definirano je da će ministar nadležan odobriti dodjelu potpora u akvakulturi jedinicama lokalne i regionalne samouprave. I u stavku 3. akti koji proizlaze iz pravilnika iz stavka 6. ovoga članka nisu upravni akti. Ja se nadam da niste na ovaj način željeli izbjeći upravne postupke da biste mogli po svom nekakvom nahođenju dodjeljivati potpore, neću sada biti bezobrazna i reći sebi i svojima, ali dodjeljivati potpore pojedincima ili grupacijama bez da zapravo oni drugi koji smatraju da su na neki način oštećeni imaju pravo bilo kakve žalbe. Nadam se da to nije intencija ovoga zakona, ova dva stavka ova dva zakona jer ako jeste onda je to nešto što je loša namjera u samome startu. I što još, da, velika su sredstva predviđena i u državnom proračunu rapidno su se povećala u odnosu na prošlu godinu, državnih potpora. Znači za 2017., znači nisu to mali novci, utrostručio se iznos koji će se dodjeljivati iz državnog proračuna, koji nećemo uzimati iz EU nego će plaćati hrvatski građani. Zato kažem da je iznimno bitno da ovaj postupak dodjele koncesija, odnosno dozvola bude iznimno transparentan. Znači ako izuzmemo sva sredstva koja možemo povući temeljem operativnog proračuna 2014.-2020. znači 63 milijuna kuna u državnom proračunu je rezervirano što 55 milijuna čini mi se za ribolov, akvakulturu i preradu ribe i 8 milijuna kuna potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. E sada, tu uslijed nastalih gubitaka, tu u većini slučajeva govorimo o akvakulturi kopnenoj, znači o ribnjacima. I sada, mene samo zanima budući je to povećanje sredstava na neki način produkt, odnosno nusprodukt studije o utvrđivanju štete izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima, zanimam me zašto ta studija ako je donesena a jest jer je ona podloga za ovo povećanje sredstava zašto ta studija nije dostupna javnosti? Studija o utvrđivanju štete izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima iz koje na neki način proizlazi ovo utrostručenje sredstava u državnom proračunu na 2017. godinu u odnosu na godinu prije, godinu prije itd., itd. Nemam ništa protiv potpora, nemam ništa protiv obeštećivanja na neki način ali kažem, zalažem se za potpunu transparentnost postupaka zbog toga jer iznosi nisu mali i moramo paziti kamo ulažemo sredstva da bi nam se mogla višestruko vratiti. SDP će podržati ovaj prijedlog zakona, uspjeli ste kroz njega na neki način otvoriti zakonske preduvjete za rješavanjem ključna dva elementa iz strateških smjernica Europske komisije. Znači to je ovo pitanje procesa izdavanja dozvola za djelatnost akvakulture te pitanje prostornog planiranja odnosno dostupnost voda i prostora. Nadam se da će prostorno planiranje u ovom dijelu se isto tako ujednačiti kriteriji posebno za razvoj, kada govorimo o razvoju akvakulture u kopnenim područjima jer tu je praksa poprilično neujednačena.

Izvolite.

Mislimo da je ovim zakonom učinjeno napredak u pogledu koordinacije oko prostornog planiranja, no tu nije glavno tijelo u sustavu Ministarstvo poljoprivrede koje će nastojati sve više i sve bolje i češće surađivati u ovom pogledu sa ostalim nadležnim tijelima državne uprave. Što se tiče korištenja sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, valja istaknuti da se ugovaranje od prošle godine gotovo utrostručilo, danas imamo ugovorenih oko 460 milijuna kuna, potrošnja nam nije na takvoj razini, 150 milijuna kuna, no mi očekujemo da ćemo sa obradom i sa trošenjem iz dva velika natječaja do kraja godine značajno sniziti ovu razliku između potrošnje i ugovaranja. U svakom slučaju, tu je uz zatvaranje prethodno nezatvorenog fonda i necertificirane troškove koji su danas certificirani, predstavlja značajan napredak u ugovaranju i potražnji. U dijelu koji se odnosi na definiciju neupravnih akata u … [[Govornik se ne razumije.]] tu nema ništa novo. To je isto za sve fondove, za sve načine korištenja, ne mogu to sad posebno komentirati osim reći da tu nismo ništa napravili novo, da je proces transparentan, postoje definirana akreditirana tijela u sustavu koja to moraju raditi ozbiljno, postoje kontrole i nadzori i to će se na takav način transparentno i jasno provoditi. Što se tiče državnih potpora, posebno u ovom dijelu koji se odnosi na potpore za eko sustav ribnjaka, a koje ste naglasili, nažalost još uvijek nismo utrošili planirana sredstva za ovu potporu, zato što je 2016. godine završeno prijelazno razdoblje. Sve vrste državnih potpora, znači one odvojene od strukturne politike EU-a trebale su se na vrijeme ratificirati, mi smo izradili studiju koju ste spomenuli, koja je podloga za notifikaciju, u tom dijelu smo reagirali promptno. Poslali smo zahtjev za notifikacijom i nastojimo je ubrzati kako bi naši ribnjaci dobili potporu koja im doista treba jer su procijenjene štete velike, veće nego što je bilo i prvotno izrečeno i kako bi te potpore i planirana sredstva kako bi se utrošila doista u ovu namjenu. Evo toliko o tome. Hvala svima. Imamo jednu repliku. Izvolite. Dakle, jedino zašto je bio pilot projekt i zašto idemo u poseban zakon je tema prostornog planiranja. Kad je riječ o akvakulturi, onda ono što se dešavalo na kopnu je bio problem u prostornim planovima i nisu se mogle dobiti dozvole ako to nije bilo a na moru kao što je kolega rekao, imamo često različitih namjena pa onda jedna namjena isključuje drugu, ali nekako cijenimo da donošenje ovog zakona i aktivnim sudjelovanjem kroz izrade državnog prostornog plana, kasnije i drugih prostornih planova će se vjerojatno taj problem riješiti jer ako nešto nije u prostornom planu, ne mogu se izdavati dozvole

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem članka 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Amandmani su podnijeli zastupnik Veljko Kajtazi, zastupnik Marin Škibola, zastupnik Stjepan Kovač, zastupnik Predrag Matić te Klubovi zastupnika Živog zida, HNS-a i GLAS-a i HSU-a. Izvolite. Poštovane dame i gospodo, Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja, drugo čitanje, puno toga smo učinili u posljednjih godinu dana od rasprave, saslušali sve prijedloge i na kraju imamo i konačnu verziju. Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja, propisuju se odredbe od nacionalnog interesa u području dobrobiti životinja, te odredbe kojim se u potpunosti preuzimanju direktive EU-a, Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. godine o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, u pravni poredak RH a sukladno sa zahtjevom Europske komisije u e-pilotu, predmet 86/26. Preuzimanjem odredbi direktive EU-a odnose se na izmjene vezane za svrhu provođenja pokusa humanog usmrćivanja životinje u pokusima. Rok u kojem nadležno tijelo obavještava korisnika elektroničkim putem o nedostacima koju potrebni otkloniti te uvjete za izmjenu i obnavljanja odobrenja samoga projekta. Jako je važno da preuzmemo ove direktive u vlastito zakonodavstvo i zbog područja dobrobiti životinja posebno u dijelu poljoprivrede gdje se našim proizvođačima, farmerima omogućuje ravnopravne sudjelovanje na zajedničkom tržištu EU-a i stvara se osnova za povlačenje sredstava iz fondova EU-a uz potpore za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva po pitanju dobrobiti životinja, a u skladu sa programom ruralnog razvoja 2014.-2020. godina. Konačni prijedlogom Zakona o zaštiti životinja propisuju se odgovornosti i obaveze fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja tijekom korištenja što uključuje zaštitu njihovog života, zdravlja, dobrobiti, načina postupanja sa životinjama, uvjete koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju i izvođenja zahvata na životinjama, usmrćivanju, prijevoza, korištenje životinja u znanstvene svrhe, držanje životinja u zoološkim vrtovima, cirkusima, te drugim predstavama prilikom prodaje kućnih ljubimaca, te postupanje sa napuštenim izgubljenim životinjama, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe. U odnosu na važeće zakonodavstvo, propisuje se daljnja zabrana neodgovarajućeg postupanja prema životinjama. Bacanje petardi na životinje, držanje stalno vezanih pasa, držanje divljih životinja u ugostiteljskim objektima i slično. Zaštita, kućnih ljubimaca tijekom njihovog uzgoja, držanja, prometa i prodaje, kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca, na području na kojima su utvrđeni veliki broj napušteni pasa. Evidentiranje vlasnika kućnih ljubimaca, namijenjenoj prodaji sa manje od 3 rashodne ženke te iste vrste životinja, odnosno, osigurava se mogućnost da jedinice lokalne samouprave osnivaju koordinacijske radne skupine za praćenje ovoga problema i unapređenje same … [[Govornik se ne razumije.]] životinja u njihovim jedinicama lokalne samouprave. Također je izuzetno bitno to što životinje više nećemo usmrćivati poslije 60 dana boravka u skloništima, nego ćemo životinje u skloništima ostaju do udomljenja, odnosno, sva naša skloništa će biti no kill skloništa. Uz veterinarsku i poljoprivredne inspekcijske ovlasti za provođenje inspekcijskog nadzorna, date su ovlasti komunalnim redarima. Ovim zakonom se uzgajivačima kućnih ljubimaca, bilo da posjeduje jedu ili više ženki od koji prodaju mladunčad, omogućava sudjelovanje u prometu i trgovanju životinjama.

U svrhu smanjenja populacije napuštenih pasa jedinica lokalne samouprave, dužne su do 30.6.2018. godine osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja, određenom zakonom o veterinarstvu, kod posjednika pasa, čiji psi nisu pisani u upisnik kućnih ljubimaca. U upisnik kućnih ljubimaca, omogućuje se upisivanje podataka za potrebe osnivanja i rada jedinstvenog informacijskog centra, za napuštene i izgubljene životinje, kojim će se omogućiti javnost uvid u sve napuštene životinje u RH u svrhu njihovog udomljavanja. Također se u upisnik kućnih ljubimaca za potrebe … [[Govornik se ne razumije.]] vlasnika kućnih ljubimaca, sa manje od 3 rasplodne ženke u svrhu prodaje životinja, osniva evidencija istih. Osiguravanje skrbi za napuštene životinje u skloništima je skupa mjera, koja je danas civilizacijski nivo. Međutim, kako bi se zaista osiguralo dobrobit životinja, a ujedinio smanjili troškovi zbrinjavanja napuštenih životinja, potrebno je provoditi kako preventivne mjere označavanje pasa mikročipovima, kontrola razglašavanja i ne napuštanje životinja, te edukacija vlasnika životinja, tako i poduprijeti navedene mjere kroz programe financiranja, odnosno, sufinanciranja navedenih mjera, čime se tijekom određenog razdoblja, zasigurno će se smanjiti izdavanje sredstava jedinica lokalne samouprave za zbrinjavanje životinja. Provedba ovog zakona, osigurava se kroz inspekcijski nadzor, koji provodi veterinarski, odnosno, poljoprivredni inspektori, Ministarstvo poljoprivrede, te komunalni redari u skladu sa općim aktima predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave. Jednostavno rečeno, poruka ovoga zakona je da priloženim zakonom ćemo povećati razinu dobrobiti životinja tijekom njihovog posjedovanja i korištenja. Utvrđuju se zabrane korištenja životinja u pojedinim područjima i propisuju odredbe koje doprinose danjem unapređenju dobrobiti životinja. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se državnom tajniku, gospodinu Željku Kraljičku, na ovome obrazloženju. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Imamo jednu repliku. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo uvaženi gospodine državni tajniče, želim reći kako je dokaz da ovaj zakon dobro pripremljen i reakcije određenih udruga za zaštitu životinja, pa su se evo tako i meni obratili iz udruge prijatelj životinja, koji su posebno istaknuli da su izuzetno zadovoljni ovim zakonom. Međutim, imaju određene prijedloge i misle da bi se možda u još nekim dijelovima, neke odredbe možda mogle i malo poboljšati. Ja sam vam posijedila te njihove prijedloge, pa vas evo molim da ih razmotrite, pa ukoliko je moguće, ugraditi ih, odnosno, neke odredbe dodatno poboljšati da razmotrite je li moguće da Vlada ide i nekim amandmanom po njihovom prijedlogu. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ljubici Lukačić. Nema odgovora, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Izvolite. Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Evo imamo pred nama zakon koji definitivno ima potporu u jednoj široj javnosti koju zapravo smatraju da smo napravili civilizacijski iskorak i da prestanak ubijanja životinja u skloništima je ispravljanje jedne neprave koja se nanosila. Ono što je isto novo, uvode se i sankcije, ako se ne provodi zakon. Znači da neodgovorni, ne samo, oni koji su u obvezi da to osnuju takva skloništa, gradovi, županije, općine, nego isto tako i građani, će biti sankcionirani. Ono što treba reći da evo i tijekom rasprave na saborskom odboru, suglasnost oko gotovo svih točaka je bila praktično potpuna. Osim naravno jednog članka i na tom članku … [[Govornik se ne razumije.]] smo puno razgovarali. Mislim da smo iscrpili i državnog tajnika i nas sve skupa, jer nismo dobro mogli se usuglasiti oko modela financiranja skloništa ako imamo područne županije određeno da se na njemu mora osnovati jedno takvo sklonište, evo imali smo i na samom odboru jednu intervenciju gdje se smatra da je takva odredba suprotna slobodama poduzetništva pošto osnivači mogu biti i fizičke pravne osobe da ovakva odredba ograničavanja zapravo prepreka razvoju poduzetništva. Ja ne bi ulazio dublje u to nego bi samo oko financiranja napomenuo da je do sada, naravno da to nije bilo obvezujuće u tom smislu i da lokalne samouprave su izbjegavale, snalazile se, bilo je tu svakakvih rasprava gdje se navodilo i primjere rješavanja po nekom kratkom postupku. Ali je stvarno ostalo da lokalne samouprave u okviru svojih mogućnosti ovim će dobiti novi namet. Znači dobit će namet da moraju plaćati da i svi njihovi građani porezni obveznici moraju plaćati za nešto što pojedinci čine. Naravno, mi smo tamo da ih svi koji smo na lokalnim samoupravama prisutni ne samo da imamo neke zadaće koje su … nego isto tako pronaći jedan model koji bi bio pravedan, pravičan da svaki čelnik lokalne samouprave može pojasniti da sudjelujemo u tome, participiramo, razumijemo, želimo educirati i smatramo da ovaj dobar zakon ne treba kompromitirati raspravom samo o tome kakvo će biti plaćanje. S obzirom da je određeno već da područje jedne županije je kriterij koji se mora imati za sklonište, a trenutačno ti županije nemaju Ličko-senjska, Brodsko-posavska, Dubrovačko-neretvanska onda je uredu da i na tom području se solidarno organizira i financiranje. I zato smatramo iz rasprave koja je bila da bi svakako dobar prijedlog bio da se u to financiranje uključe ne samo jedinice lokalne samouprave na području županije nego i sama županija i da kriterij bude njihov prihod pa da se onda razmjerno o snazi i odrede iznosi koje će neko financirati jel ako govorimo o iznosima većima od 500 tisuća kuna onda možemo vidjeti da će to opteretiti značajno bilo koji proračun i da im treba daha, treba im prostora. Na ovaj način svako bi malo nastradao, malo bi općine, malo bi županija, ali smatramo da bi onda u tome slučaju i to sinergijski dalo bolji efekt. Jel kada pogledamo nadležnosti koje ima županija onda bi i oni vodili računa da se organiziraju zajedničke edukativne aktivnosti kojima bi se spriječilo da se životinje ostavljaju po ulici, da budu napuštene, a samo uzmete u obzir kako bi bilo da jedna lokalna samouprava treba se baviti pitanjem edukacije svojih građana, da li imaju kapacitet, ljudski kapacitet, da li imaju znanja, na koji način ćemo provoditi te mjere. Naći ćemo se u situaciji da imamo isključivo plaćanje i nemoć da se nešto riješi, a svi ostali će jednostavno dignuti ruke i reći mi ne želimo se previše uključivati u to, vi plaćate pa se snađite. I onda će ovisiti o umješnosti čelnih ljudi lokalnih samouprava, ovisit će o situaciji njihovog punjenja proračuna, o nekim drugim obavezama i bojim se da bi moglo doći do one krajnje, da neko kaže ja ne mogu plaćati kaznite me. Jel bi to bilo prvi put? Što ćemo sa onom lokalnom samoupravom koja npr. ima blokiran račun? Jel ćemo im poslati dodatnu blokadu i reći evo mi vas čekamo, a ovi ostali vi plaćate malo više radi toga što sklonište mora raditi. Prema tome, smatramo da vi ovakav prijedlog kao sada, ovo je na neki način jedno odmicanje od striktne ove odredbe i ovlastilo bi sve nas da lakše možemo to prenijeti tamo gdje će se na kraju plaćati, a lokalnoj samoupravi nije to jedina obaveza. Ono što je dodatna obveza je ovlast komunalnih redara. Moja općina nema komunalnog redara. Znam niz susjednih koje nemaju komunalnog redara, pa se onda pitam o.k. naravno da će građani prijaviti ima napuštena životinja ili opasna životinja, treba je ukloniti i zovu svoju općinu i grad, tko će to poduzeti? Onda će obično načelnik biti vjerojatno najveći komunalni redar pa će onda on ići jel ga ja ne mogu platiti iz proračuna nekoga drugoga onda ću se sam uhvatiti tog posla pa ću vozilo koje ima ili kakvo god da je ne znam, ubaciti to ili zadržati. Da li će ta skloništa imati volje, želje tražiti? Jel dok sa jednog područja županije možemo govoriti o razlikama koje su u desecima kilometara, netko dođe negdje da bi tu životinju preuzeo, može se jedino dogoditi da je neće uopće tamo naći ili da nećemo znati kako to riješiti. Znači plaćat ćete jednu uslugu koja se praktično neće izvršavati. I opet smo time alimentirali neodgovorne vlasnike. Sigurno nećete nigdje naći ili vrlo rijetko ljude koji će reći ne treba se brinuti o životinjama ili oni koji će reći da ostavljanje životinja, domaćih životinja možda tijekom praznika ili ono što je još gore, dok sada većina ljudi odseljava se u inozemstvo postaje problem. I nećemo riješiti nastanak problema nego ćemo samo opteretiti zajednicu.

Znači nemojte stvoriti novi namet koji će biti tako isključiv nego probajmo evo naći suživot jer uvijek su do sada dobro funkcionirali odnosi kada je i županija i gradovi i općine tražili zajedničko rješenje i bili su potpora u svim oblicima financijskih obaveza. Jer imamo i brojne primjere pogotovo evo kod prijevoza učenika kada je država, županija, općine, gradovi se uključili da to besprijekorno financira. I ne vidim niti jedan razlog da ovdje također ne bismo imali prijedlog takvoga modela i s time bismo otklonili i onu najveću prepreku koja će se pojaviti i među samim saborskim zastupnicima kada budu trebali izglasati to a znaju, onaj koji je čelnik lokalne samouprave da je samog sebe i svoje građane dodatno opteretio. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolega Paneniću slažem se u većini vašeg izlaganja, ovo je doista jedan civilizacijski iskorak sa ovim zakonom. Mislim s pravom se kaže da onaj tko ne voli životinje, ne voli ni ljude. Međutim dotakli ste jednu ključnu stvar ali tko će to financirati. I zapravo što je ključno u Hrvatskoj kod svih zakona pa i kod ovog zakona da mi zapravo imamo opustošena područja i da sada ta područja u kojima više nema ljudi, koji nemaju za druge djelatnosti moraju financirati azile, kastriranje, sterilizaciju. I doći ćemo u jednu paradoksalnu situaciju, ako se ne prihvati ovaj amandman da ćemo imati mjesta lokalne samouprave gdje će postojati azili sa životinjama ali će ostati bez ljudi. Tako da zapravo nalazimo se u jednom zatvorenom krugu, dakle Hrvatska, lokalne jedinice nemaju novaca, ovo je civilizacijski iskorak ali ne možemo je isfinancirati. Odgovor kolega Panenić, izvolite. Evo kolega kako ste rekli da imate Macu, ja imam između 9 i 11, zavisi od sezone kako se pojavi, naravno da briga o njima i hranjenje svakako je obaveza i kada negdje idemo uvijek treba naći nekog tko će se brinuti o njima. I onda se postavlja i tih 9, 11, a ono postavi pitanje a što ako ih netko tako neodgovaran ostavi odjedanput. Znači nije to samo jedna životinja, odjedanput ih može biti i više. Znači ako mi govorimo o skloništu koje u kojem je 50, a što ako tako ostane ih kod mene 9, 10, 11, kod nekoga drugoga, pa imamo samo uoči jednoga praznika blagdana događa se čudo da je odjedanput tamo sve puno a onda se to povećava. I onda ispada da će neki čelnik lokalne samouprave reći ako je sankcija između 15 i 30 tisuća kuna pa ajmo mi skupiti novce pa platiti tu kaznu pa na kraju možda je to jeftinije nego ovako se patiti. I opet dođemo do onoga pitanja tko sam ja kao čelnik lokalne samouprave da ću ja sam donijeti, zapravo pod takvim pritiskom sve prenijeti a da ne mogu se potruditi ni u Saboru, ni kroz raspravu ni svojim glasanjem da kažem ono, dajmo prihvatimo i takav jedan prijedlog i da se proširi ta baza financiranja. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Josip Križanić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, poštovani zastupnici. Pred nama je drugo čitanje novog Zakona o zaštiti životinja koji je kao što smo već čuli izuzetno dobro primljen od zainteresirane javnosti, zaštitarskih udruga i skloništa za životinje. Sigurno je da je tu trebalo pomiriti drugu stranu, tu su jedinice lokalne samouprave koje plaćaju državu koja naređuje i naravno one treće strane udruge. Ovaj prijedlog Zakona o zaštiti životinja vodi računa o potrebi zaštiti dobrobiti životinja tijekom njihovog korištenja bilo kao farmskih, pokusnih životinja, životinja u zoološkim vrtovima ili kućnih ljubimaca pri različitim aktivnostima uzgoja, držanja, rada, prodaje, zabave do druženja sa životinjama kao kućnim ljubimcima. Ovim novim zakonom dodatno proširujemo paletu nedozvoljenih radnji prema životinjama kao što su držanje u zatočeništvu dupina, spolni odnosi čovjeka i životinje, čupanje perja živih životinja, pucanje u životinje, bacanje petardi, korištenje kopitara za izvlačenje trupaca osim u iznimnim uvjetima, izlaganje pasa sa kupiranim ušima i držanje u zatočeništvu medvjeda. I sve je to sada nama normalno međutim sve se to do sada radilo. A naravno da će daljnjim napretkom tehnologije i prestati potreba za korištenjem konja uz za tzv. samarašenje u nepristupačnim šumskim područjima što je također postavljena osnova u zakonu za budućnost. U ovom zakonu spominje se još i izvlačenje trupaca i iznošenje drva. Međutim, smatram da treba vrlo jasno razlučiti ostale radove sa konjima, dakle razliku u radovima u šumi, to se zove tzv. kirijašenje. U ove radove spada ne samo izvlačenje trupaca nego izvoženje drva iz šume konjskim zapregama koje se radnje ne mogu podvesti pod isti pojam ali niti nemaju istu težinu vezanu uz dobrobit. Smatram da ovakve radnje sa radnim konjima u specifičnim situacijama, dakle nepristupačni tereni i u kontroliranim uvjetima se mogu dozvoliti i treba dozvoliti jer će inače tih radnih životinja nestati, ljudi ih neće držati samo zbog toga da bi ih držali. Prijedlogom zakona se određuje obveza nadležnim tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave, razvijanje svijesti javnosti osobito mladih uključujući posjednike odnosno vlasnike životinja u zaštiti životinja. Jačanjem svijesti potrošača koji pokazuju sve veću zainteresiranost za proizvode životinja koje se drže na farmama sa visokim standardima dobrobiti koje prelaze minimalne propisane, ovaj zakon predstavlja i dobru podlogu za daljnji razvoj poboljšanja uvjeta dobrobiti životinja za uzgoj korištenjem sredstava fondova ruralnog razvoja odnosno programa mjera koje imaju za cilj poboljšanje dobrobiti životinja. Ovo je izuzetno važan segment uzgoj farmerskih životinja ne samo zbog dobrobiti već i zbog korištenja izdašnih sredstava koje potiču viši stupanj dobrobiti iz fondova EU-a, fondova ruralnog razvoja EU-a, bez korištenja kojih naši stočari će teško moći konkurirati stočarima iz EU-a. Već sam o tome govorio, ali valja još jedanput vrlo jasno reći da primjerice u Finskoj iz ovih izvora za propisane više standarde uzgoja krmača npr. veća kvadratura poda, puni pod, slobodno držanje životinja, prirodna svjetlost, ventilacija, propisana pitka voda, veterinarska skrb itd., stočari iz zajedničkih sredstava EU-a dobiva 300 eura po krmači godišnje što znači da finskom seljaku EU svake godine remontira svaku krmaču. Finci su dosada za područje 2014.-2020. za proračunsko razdoblje povukli oko 100 milijuna eura. Mi iz ovih izvora do dana današnjeg nismo povukli ništa. I kako bi onda mi bili konkurentni? Dakle, moramo pod hitno stvoriti preduvjete za povlačenje sredstava fondova ruralnog razvoja EU-a, donijeti nacionalni program o nadstandardima. Državni tajniče, pod hitno. O drugim načinim tzv. skrivene subvencionirane domaće proizvodnje pojedine zemlje članice da i ne govorim. Ovim zakonom nadalje, potiče se odgovorno posjedovanje životinja u svim područjima korištenja životinja a osobito kućnih ljubimaca. Kao najosjetljivija skupina za koju je javnost najviše zainteresirana, o kojoj su manje-više svi moji prethodnici do sada govorili su psi i mačke. Mjere odgovornog posjedovanja psa odnosno mačke su označavanje i cijepljenje protiv bjesnoće i druga potrebna cijepljenja, označavanje cijepljenja za očuvanje zdravlja životinja i kontrola razmnožavanja, kastracija i sterilizacija kao ujedno i jedna djelotvorna mjera za smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka te nenapuštanje vlastitog kućnog ljubimca. Ja uvijek volim reći da pasa lutalica nema nego su psi svi imali svoje vlasnike samo su ih oni napustili. Daljnje mjere koje su određene ovim zakonom vode kontroli uzgoja domaćih ljubimaca i kontroli njihove prodaje s ciljem osiguranja dobrobiti životinje kako tijekom uzgoja tako i preprodajom životinja. Stoga se ovom registracijom uzgoja kućnih ljubimaca s tri i više rasplodnih ženki iste vrste propisuje evidentiranje vlasnika s manje od tri rasplodne ženke iste vrste životinja ako prodaju mladunčad svih životinja. Radi velike zabrinutosti javnosti zbog napuštanja životinja ovim se prijedlogom zakona radi učinkovitijeg rješavanja navedene problematike propisuju obveze vlasnicima životinja u smislu odgovornog posjedovanja, označavanje, cijepljenje, skrb, nenapuštanje i kontrola razmnožavanja jedinice lokalne samouprave odnosno regionalne, područne samouprave osnivanje skloništa i osnivanje koordinacijskih radnih skupina a propisuje se i obveza povećanja svijesti javnosti osobito mladih. Za potrebe zbrinjavanja napuštenih životinja na području svake jedinice područne, regionalne samouprave propisano je da mora osnovati sklonište od najmanje 50 mjesta. Točno na svim našim dosadašnjim odborima, vodila se rasprava oko tih 50 mjesta, hoće li to biti dovoljno i to je pitanje svih pitanja, vrlo teško mogu povjerovati u činjenicu da će 50 biti dosta iako imamo uvjeravanja da će utjecajem na svijest naših ljudi biti sve manje potrebe za mjestima u skloništima. Novosti naravno i veliki civilizacijski iskorak kao što je to već rečeno, što se životinje u sklonište ostaju do udomljavanja, odnosno više nema eutanazije, nakon 60 dana, upravo zbog te činjenice i osjećam ovu bojazan koju sam maloprije govorio. Ovakvom odredbom nemogućnosti eutanazije, Hrvatske staje uz rame najhumanijih zemalja EU-a, ali vam mogu vrlo jasno reći da je malo zemalja EU-a, malo velikih gradova EU-a koji ovu odredbu imaju i koji su ih mogle izdržati. Provođenje zakona i usmjeravanje truda i sredstava na kontrolu mikročipiranja, programe kastracije, sterilizacije, sustavnog oglašavanja životinja te edukacija stanovništva posebice mladih, moglo bi uroditi financijskom uštedom s ciljem sprečavanja uzroka problema umjesto rješavanja posljedica. U svrhu sprečavanja prekomjernog razmnožavanja kućnih ljubimaca a time i njihovog napuštanja, vlasnici životinja su dužni osigurati kontrolu njihovog razmnožavanja. U slučaju da na nekim područjima se utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na tom području može narediti ministar. Imam informaciju da je kolega Kajtazi dao amandman da će to moći narediti i čelnik, načelnik jedinice lokalne samouprave, to je dobra namjera ali nisam baš siguran u efikasnost toga. Međutim, sada dolazimo do onog zadnjeg članka, koji je bio kamen s poticanjem na svim odborima. Za provedbu zakona potrebno je u proračunima jedinica lokalnih samouprava osigurati sredstava za pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama i rad skloništa za životinja, hrana, cijepljenje, liječenje, na godišnjoj razini u visini od 549000 kuna. Tu sigurno će biti vrlo važan ključ.

S druge strane, postavlja se pitanja, šta je s skloništima koje nemaju županije. I znamo da Brodsko-posavska, Dubrovačka i Ličko-senjska nema sklonište i za to je potrebno izdvojiti 11 milijuna 529 tisuća kuna. Pardon 13 milijuna 878 tisuća kuna. Znamo da je tu jedinica lokalne samouprave su trebale organizirati same među sobom priču. Nitko to na svijetu ne bi pomirio i dogovorio među 20 ili 30 ili 50 jedinica lokalne samouprave da se one dogovore da naprave u Ličko- senjskoj ili Dubrovačkoj i još manje Brodskoj županiji sklonište. Pa smo onda išli za nekakvom rješavanjem problema da se tu onda uključi županija, pa da ona bude osnivač zajednice sa jedinicama lokalne samouprave, da to zajedno isfinanciraju. To je nekakav prijedlog, amandman koji bi trebao riješiti taj problem. I dalje se bojim ove odredbe ovih tu članaka koji su do sada isto tako bili ugrađeni u zakonu. Tu nema ništa novoga vezano uz financiranje. I do sada su sve jedinice lokalne samouprave trebale to rješavati na način kao što je propisano zakonom. Međutim, to se rješavalo nije. I na kraju želim reći da upisnik kućnih ljubimaca u ukupnom iznosu od 100000 kuna će se osigurati iz državnog proračuna. Zahvaljujem. Klub HDZ-a će ovaj vrlo kvalitetan zakon u najboljoj namjeri izrađen koristan i human podržati. Hvala. Zahvaljujem kolegi Križaniću na ovoj raspravi. Uvaženi kolega, evo ga s obzirom da ste vi veterinar, pa vam neće biti teško odgovoriti na pitanje.

A što je s ovim životinjama, to sam već i u prvom čitanju pitao, koje ne možemo nazvati ni divljim, ni pitomim, što je s onim mačkama koje s hrane, npr. po kontejnerima, domaće su životinje, s zapravo nemaju vlasnika, odnosno, ne možemo ih nazvati divljim životinjama? Izvolite. O tome smo raspravljali u prvom čitanju, jedno pola sata.

Pa kolega Križanić, ja bi dala svoj doprinos ovoj vašoj raspravi i vezano koliko će to opteretiti jedinica lokalne samouprave. Naime za naše građane i za one koji ne znaju, evo npr. koji je to red veličina. Grad Osijek je svojoj veterinarskoj stanici plaćao gotovo 6000 kuna po psu. To je upravo ono što obvezuje jedinice lokalne samouprave po ovom zakonu. Iz tih razloga grad Osijek je te godine kad je imao ovakav ugovor, a izdvojio svega 500000 kuna, donio odluku, da svega 10 pasa mjesečno lovi. Što znači da ako to u prvih par dna odradite, da onda narednih 20 dana možete gledati pse lutalice po svom gradu. Kad sad tome pridodamo još i sufinanciranje skloništa, moramo znati iz kojih to prihod ide. To ide iz komunalne naknade. Što znači da će iz tih razloga možda neki čelnici, odnosno, gradska, općinska vijeća, krenuti na povećanje komunalne naknade. Nije loše znati, zakon je dobar, ali sve prebaciti na jedinica lokalne samouprave, znači prebaciti na naše građane. Što se tiče komunalnih redara, isto tako dobivaju nove obveze, oni se financiraju iz poreza na dohodak. Na to ne mogu utjecati gradovi i općine, jednostavno onoliko koliko imamo zaposlenih, toliko su i naši prihodi. Izvolite. Zahvaljujem kolegice, vi ste bili čelnica lokalne samouprave i sam sam bio to i znam točno o čemu govorite. I zato sam i vrlo, sa jednim vrlo velikim strahom i bojaznima išao u ovaj dio rasprave, jer do sada ste toliko plaćali i rekli ste Osijek je lovio 10 komada, plaćali su 6000 kuna po psu. Do sada su se psi trebali držati do 60 dana. I sad dolazimo u jednu situaciju, gdje ćemo pse držati do prirodne smrti i to je situacija, koja će, dakle ja se bojim, ja sam to govorio do sad i to vrlo jasno govorim i hoću reći pred hrvatskom javnosti, da se bojim da li će to biti dovoljno 50 mjesta ili će to doći do 200 ili 300 komada po jednom skloništu. Tražili smo u prvom čitanju, da se tu uključi bar u rješavanju problema, skloništa i država. Molili smo da se uključi lokalna samouprava, nije za to bilo sluha. Kad govorite o komunalnim redarima, da to je novi namet, lokalnoj samoupravi, novi decentralizacija poslova, ali ne i decentralizacija sredstava i to bude sigurno problem jer bude uz ove poslove koje redovito provode komunalni redari morali raditi poslove čitanja mikročipom pasa, vraćanje vlasnicima za koje budu utvrdili vlasnika, a za koje ne budu vjerojatno prebacivanje prema skloništu. To je sigurno jedan novi dodatni posao i svi smo toga svjesni. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida poštovani kolega Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Uvažene kolegice i kolege. Danas je pred nama Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja i drago mi je vidjeti da je taj zakon dobar, da je tijekom drugog čitanja on unaprijeđen u odnosu na prvu verziju i da postoje amandmani kojima će možda on na koncu biti još malo usavršen. Kao neku najavu ove današnje rasprave, prije par dana gledao sam, prisustvovao sam u čekaonici vođenju jednog psa na usmrćivanje, on je bio neizlječivo bolestan i on kao je znao kud ga vode pa je cvilio, jaukao i pri tom su svi ljudi u čekaonici bili potreseni, neki su i plakali. I meni je zato tim više na neki način drago znati da u Hrvatskoj nakon donošenja ovog zakona više neće biti ubijanja zdravih pasa, ne bolesnih, što se do sada radilo većinom u tzv. skloništima za životinje jer ih je bilo do sada samo šest, znači to prestaje i s te strane samo da je to u zakonu novost, mi iz Živog zida bismo to podržali, znači to je dovoljno. To je jedan korak naprijed u razvoju humanosti društva, u osjetljivosti prema slabijima i od sutra odnosno od onog trenutka kada ovaj zakon stupi na snagu Hrvatska će definitivno biti civiliziranija zemlja, bolja zemlja za život nego što je bila do danas. Dobro je i to što se u konačnom prijedlogu zakona uvodi obveza mikročipiranja životinja, što se uvodi obveza objave broja mikročipa prilikom prodaje, što se vodi Upisnik kućnih ljubimaca, uvodi se radi, što se uvodi pravilo da svaka županija mora imati sklonište, o čemu smo maloprije slušali, daje se ministru mogućnost da propiše kastraciju u nekim područjima, evo možda je to odgovor na ove probleme koje će imati lokalna uprava oko financiranja. Isto tako komunalni redari dobivaju veće ovlasti kako bi kažnjavali neodgovorne vlasnike, znači to je također jedan amortizacijski čimbenik u vezi financiranja. Čuli smo od zastupnice Lukačić da je nju kontaktirala Udruga „Prijatelji životinja“ i nas i oni su i nama, a vjerujem i nekim drugim klubovima poslali prijedlog amandmana, jedan dio njih ćemo mi poslati u ime našega kluba. U tom smislu htio bih reći da ćemo predložiti amandman da se pse i mačke ne može ubijati u lovištima, znači često vlasnik psa pusti psa na nekom nenaseljenom području da trči i on utrči u lovište i dogodi se ubojstvo. Također usmrćivanje tzv. pokusnih životinja da, ali samo u slučaju ako se prethodno pokušalo udomljavanje, znači prije usmrćivanja treba pokušati udomljavanje. Također amandman da se zabranjuje organiziranje natjecanja konja u povlačenju trupaca koje se održava u Gorskom kotaru, Ličko-senjskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Primorsko-goranskoj jer takva natjecanja nemaju nikakvu drugu svrhu osim zabave, nema nikakvu edukativnu svrhu, a životinje se prisiljavaju na patnju, na bol, na ozljede jer oni moraju vući trupce u punoj brzini po dvije tone teške ponekad i izaziva to kod njih ponekad čak i smrt. Također ćemo dati amandman da se zabrani korištenje zamki za životinje s ljepilom jer te zamke za životinje s ljepilom uzrokuju sporu i dugotrajnu smrt životinja koja traje agonija možda i nekoliko dana, a pri tom se na te zamke hvataju one životinje kojima te zamke nisu namijenjene, recimo ptice ili neke divlje životinje, a postoje zamke koje životinje ne usmrćuju nego dopuštaju mogućnost da se ta životinja nakon hvatanja u zamku oslobodi i to je ustvari praksa u mnogim europskim državama članicama. Dakle amandman da se zabrani upotreba zamki s ljepilom. Međutim ja kao i kod prvog čitanja želim ovdje reći da ne bih volio da se ovaj zakon gleda samo kroz prizmu zaštite pasa i mačaka, nego bi htio da se gleda u kontekstu jednom širem, a to je prije svega u kontekstu mesne prehrane. Evo danas imamo govor premijera u UN-u o stakleničkim plinovima, a upravo mesna prehrana uzrokuje 53% stakleničkih plinova, dakle četiri puta više nego svi automobili na planeti zemlji.

Ne znam da li vam je poznato prema istraživanjima Međunarodnog instituta za vode u Stockholmu za jedan hamburger, proizvodnju jednog hamburgera potroši se 2,5 tisuće litara vode, za kilu goveđeg mesa 20 puta više vode nego za upotrebu žitarica. Cijela Amazona je iskrčena zbog uzgoja goveda. Kada bi žitarice i drugo bilje bilo koje se daje životinjama za prehranu, bilo upotrjebljeno za prehranu ljudi moglo bi se nahraniti 35 milijardi ljudi ili 6 puta više nego što ih je na planeti Zemlja, pet puta više nego što ih je na planeti Zemlja. Tu dolazimo do problema farmi, tu dolazimo do problema dakle uzgoja tih životinja koje se u upravo nevjerojatno u nehumanim uvjetima uzgajaju. Imamo cijeli jedan marketing mesa gdje nam cijelo vrijeme pokazuju slike sretnih životinja, bez obzira da li je to na tetrapaku nekog mlijeka, da li je to na čokoladi milka ili nekoj drugoj, životinje su sretne, na livadi, u cvijeću pod suncem a u stvarnosti su životinje u potpuno drugim uvjetima. Žive u nehigijenskim uvjetima u potpunom mraku, na betonu, bez sunca, bez svjetla, izložene nebrojenim infekcijama, bez sunca i kretanja. A bez kretanja zato ne samo slučajno nego i namjerno jer životinja koja ima mišiće nije fina za jesti, pa onda joj kretanje nije niti potrebno. Da ne spominjem sada ponovno kako se životinje hrane antibioticima, da ti antibiotici stvaraju super bakterije koje dakle razvijaju otpornost na te iste antibiotike i da onda imamo koje kakve bolesti koje se prenose kravlje ludilo, ovčje ludilo, svinjska gripa, ptičja gripa itd.

Naravno trebamo spomenuti i glifosate i GMO, to se sve daje životinjama, to sve mi na koncu konca jedemo. Ja bih želio između ostaloga podsjetiti na šokantni nalaz ruske veterinarske i fitosanitarne službe u Hrvatskoj koji u konačnici navodi da su uvjeti u kojima se proizvodi meso i mlijeko u Hrvatskoj skandalozni i pri tome navode cijeli niz primjera zbog kojih je to tako. Podsjećam da je Udruga potrošač prošle godine upozoravala da se na hrvatskim policama odnosno u EU prodaje meso staro 40 godina. Da je meso često u dućanima duplo jeftinije od povrća, od recimo limuna, tikvica, paprika, su jeftinije svinjske lopatice, batci ili ne znam vratina. Sve je to posljedica toga što se prema životinjama krajnje nehumano postupa a što to na koncu konca mnogi ljudi o tome nemaju svijest, oni imaju svijest samo kada vide svojim očima a kada je to negdje daleko a znamo da su se sada izmjestile sve te farme, klaonice izvan gradova onda nas se ne tiče i ne osjećamo ništa. Možda da se ta prehrana malo uravnoteži, možda da se malo ljudi senzibiliziraju, na koncu konca doista i naši zubi i naš probavni trakt pokazuje da nam nije potrebno toliko mesa, možda bi bilo manje mesa, možda bi bilo manje mučenja, možda bi bilo manje stakleničkih plinova a možda bi bilo za gospodina Križanića manje troškova. Znam da on neće prihvatiti moje stavove kao ni uostalom ni njegovi kolege ali ne obraćam se nužno njima. I za kraj, htio bih reći još jednu stvar s obzirom da je evo već drugi dio godine a to je još jedna praksa kakva postoji u mnogim gradovima i državama EU a ta je da se prilikom proslava, osobito nove godine ne koriste eksplozivna sredstva, to je zabranjeno. Prije svega zbog zaštite životinja jer tijekom bacanja petardi i ostalih eksplozivnih naprava, tijekom nove godine umre tisuće životinja umre od srčanog udara, ozlijeđene su od te vatre, nakon toga imaju PTSP i jednostavno pate ali to je isto svijest naših građana. On će naricati nad jednim psom ali će nakon toga istresti petarde u vrijednosti 2, 3 tisuće kuna i opet će neka životinja zbog toga patiti ali bitno je da on to nije vidio. Kod nas se sve svodi na to da li sam vidio ili nisam. Ono što sam vidio vrijedi, ono što nisam vidio ne postoji.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Bunjac, evo lijepo sam slušao vaše izlaganje, pa bih ipak malo komentirao nek postavke, mislim da ste se, u pravilu se slažem sa vašim pristupom, životinje zbilja zaslužuju bolji tretman i ovaj zakon dosta toga popravlja. Međutim, mislim da ste malo preuveličali prehranu životinjskim mesom u smislu utjecaja na okoliš, ipak je čovjek taj koji stvara najviše poteškoća i veliki disbalans najviše opterećen prekomjernom upotrebom fosilnih goriva. Što se životinja tiče, isto tako ovo što ste govorili sve ove primjere, oni postoje, dakle od upotrebe ne znam, hormona za rast, korištenja sredstava antibiotika, lijekova dakle, sve to je jedna loša praksa kojom smo izloženi pogotovo ako kupujemo u supermarketima, međutim mislim da u Hrvatskoj upravo potencijal koji imamo to je tradicijska, dakle održiva prehrana, dakle na našim selima životinje rastu sasvim drugačije i mislim da žive lijepo a naravno dio su prehrambenog lanca kako to već stoji i purica i pajcek i sve skupa tako da mislim da ne trebamo pretjerivati, naravno, ovo o čemu ste govorili mislim da se u najvećoj mjeri odnosi na masovnu proizvodnju hrane, dakle pilića i svega skupa, željom da se poveća profit, da se smanji troškove, dakle to doista na koncu završava u jednom apsurdu kojeg ste mislim dobro opisali, ali može biti drugačije. Hvala lijepo. Izvolite. Hvala lijepa zastupniče Dobrović što ste saslušali moju raspravu i dali svoj osvrt. Podaci koje sam iznio naravno, nisam ja istraživač klimatskih promjena, ali kao što sam naveo prošlih tjedana i općenito u ljetu, kad je bilo prvo čitanje, dosta smo komunicirali sa udrugama za zaštitu životinja, za zaštitu prirode, oni su nam dostavili vrlo opsežne materijale, vrlo ozbiljne studije, knjige iz kojih sam vam prenio dio ovih podataka. Sigurno ako se Amazona, šuma Amazona krči zbog uzgoja goveda da je utjecaj na klimatske promjene velik, imali smo u Hrvatskoj evo zadnjih dana na koncu konca svaki dan gledamo neprimjereno vrijeme, neuobičajeno vrijeme, sigurno za to postoji uzrok. Uzroci se skrivaju a ljudima je dakle, jasno da nešto iza svega toga stoji. Ono što vi u svakom slučaju želite, što ste možda željeli spomenuti, ja se s tim slažem, da ne treba biti fanatik. Znači ne treba sada otići u neku drugu krajnost pa optuživati sve za svakoga, kako se zove, preći u neku vrstu sektaštva jer što god čovjek napravio, uvijek će životinje ubijati, to je jednostavno tako. Mi bismo se praktički trebali zaustaviti, ne hodati, ne disati da životinje ne bi ubijali jer dok hodamo, dok vozimo auto, nikad ne znam na što stanemo, istrči nam neka životinja jednostavno na neki način to je neminovno samim našim djelovanjem. Ali da bismo mogli u ovom djelu u kojem smo se složili dakle, u toj masovnoj proizvodnji hrane, na tim farmama, na tim tzv. lancima poraditi da životinje budu u humanim uvjetima i da ljudi na koncu konca imaju bolje zdravlje temeljem hrane koja se pritom dobije, mislim da tu svakako ima još jako puno prostora. Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg.

Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Mi smo današnji dan krenuli sa klimatskim promjenama i kako se već, možda prođemo i onaj drugi dan, očito su klimatske promjene moto cijelog dana, no međutim idemo se vratiti na temu, tema je Zakon o zaštiti životinja. Taj zakon kad je bio u prvom čitanju onda je bila jedna vrlo zanimljiva rasprava u kojoj je nas puno sudjelovalo i u toj raspravi smo zaista zaključili neke stvari, dobro ih je ponovit. Riječ je o zakonu koji smo svi ocijenili kao dobrim, svi smo ga ocijenili da je u tom smislu on poboljšanje, ali to što ocijenili mi kao saborski zastupnici, naravno da smo pritom koristili i iskustva terena a malo smo slušali što govore i udruge koje se bave zaštitom životinja i dobro je kad imate u saborskoj proceduri jedan zakon i dobro je kad je on sa različitih aspekata dobro ocijenjen. Tu su se naravno otvorile neke teme i kad smo raspravljali u prvom čitanju, a te teme valja podvući i sad. Dakle ovaj zakon je zaista dobra, afirmativan, govori u prilog tome što i kako u odnosu na zaštitu, držanje, uzgoj, usmrćivanje, držanje životinja, određeni zahvati. I u tom smislu zaista Hrvatska se pokazuje kao jedna država koja ima osjetljivost. Ono što i mi vidimo u situacijama u kojima se krećemo da su malo drugačije nego što su bili prije, i kad se dešava dosta napuštenih životinja prvenstveno bez obzira što moramo voditi računa, o svima govorimo, o psima i mačkama, a to su vam doba godišnjih odmora. Pa onda su doba godišnjih odmora kontinent kad se spušta na more, onda je to povećani u gradovima, a na moru je povratak na kopno jer netko udomi neku macu ili nekog psa i onda ga ne vodi sa sobom nego ostavlja recimo ja gledam kolegicu Juričev Martinčev, pa ga onda ona ostavlja na brizi. Ovaj zakon jednako tako ima nešto što zakoni obično nemaju i to vrlo olako kad trebamo učinak propisa na financijsku stranu, onda kažu ovaj zakon neće imati nikakvog učinka. Ovaj zakon ima. Mi možemo diskutirati o tome, da li je to malo i nekako u diskusiji, pokazuje se da je malo, ali ima. I u ovom zakonu jasno rečeno da se iz državnog proračuna, treba osigurati sredstva za 3 nova skloništa u 3 županije, Brodsko posavsko, Dubrovačko-neretvansko i Ličko-senjskoj, otprilike 4 milijuna i 600 tisuća kuna po županiji. I onda kaže da na razini 50 životinja je to u iznosu, od nekakvih 11 milijuna kuna, 21 sklonište. I jednako tako na jednom drugom zakonu smo razgovarali o tome što je to decentralizacija. Ovdje su poslovi spušteni na jedinica lokalne samouprave, njih imamo 556 i pri tom se treba zaista voditi računa, da ima one koji se već nizom stvari bave dobro, ima onih koji ne. I ovo im mi dajemo nekakve nove obveze. Sigurna sam nakon rasprave koja je bila danas, ali i rasprave koja će biti, gdje je nama svima puna usta decentralizacije, da smo spremi, kad je riječ o financiranju jedinica lokalne samouprave, voljela bi da bude jedna široka rasprava i da vidimo što da se tu promjeni jer jednostavno, one neke stvari neće moći raditi. Ja ne mogu ni u ovoj raspravi, mimoići komunalne redare. Kolega Panenić kad je govorio, on je rekao, u mojoj općini nema komunalnih redara. Otprilike komunalnih redara imate 100-tinjak, u Gradu Zagrebu koji se zaista to može dopustiti i dobro ekipiran. Ali, imate općine i gradove koji ih nemaju ili imate jednog za područje 2 općine i gradove. I sad taj siroti, ja ga stvarno moram tako nazvati, komunalni redar, će najprije morati reagirati, ako netko kaže da na školi nema certifikat o energetskoj učinkovitosti, pa ide tu. Pa onda ako se nalazi negdje uz more, pa mu netko kaže da je došao netko prodavati torbice, a nema određenu klupu, pa onda od 10 do 11 to radi. Onda je iza toga, je netko postavio štekat tamo gdje nije trebao, pa on na to radi. E onda susjed kaže, moj susjed gradi ogradu, komunalni redari ide vidjeti šta ovaj s tom ogradom radi ili ne radi. Onda samomu dali određene poslove vezane uz promet, pa i tu ako je netko parkirao na zelenoj površini, to više nije u nadležnosti, nego je nadležnosti komunalnog redara i sada će taj komunalni redar, doći, tražiti, jer recimo, u stanu preko puta mene, ja zaključim, oni koji imaju svog psa, a takav je zaista slučaj, da taj pas po noći grebe po vratima, da je predugo sam, da se ne ponašaju na način. Sad će on doći tamo, pozvoniti na vrata, reći dajte vi meni osobnu, pa da vidimo čip, pa koji je vlasnik i svega ostalog. Pred jedno 4, 5 godina je u Gradu Zagrebu, čovjek ovako po putu nešto zaboravi, je bila ideja gradonačelnika da se radi DNK, odnosno DNA analiza, dakle, da se psi čipiraju, da onda ti čipirani psi da znamo kako je i onda kad naravno, to imate prilike vidjeti u pojedinim dijelovima grada, da nesavjesni vlasnici pasa, govorimo o psima, ostavljaju izmet tih i sad da vi iz tog DNK analizom utvrdite koji vlasnik psa ne vodi računa, pa da se onda on kažnjava. S jedne strane, to će kolega Kajtazi, koji govori za mene, govoriti o tim krdima, za pravo pasa, koji se nalaze po određenim naseljima, u grad Zagreb, iako to nije uvedeno jer se nije moglo uvesti. Što zapravo želim reći? želim reći da i ovaj zakon ukazuje na nekoliko stvari. Prva stvar, imamo dobar propis, svi smo afirmativni prema njima, svi smo jako zadovoljni. Koliko će taj propis biti dobar, ovisi koliko će on biti dobro sprovediv na terenu. Teren su naše općine i gradovi. A biti će dobro sprovediv, onoliko koliko će oni imati sredstva i ljudi da to rade. Imate će općine i gradovi koji će imati sredstva, imati će ljudi da to rade i imati će oni koji to nemaju i to se mora jasno reći. Dakle, zaista, bez obzira što je već kasno i slabo jedni druge slušamo jer je bio dosta naporan dan, ono što zaista je pokazuje se da nam ne mogu i ne smiju biti puna usta decentralizacije, bez da s ove razine, sa državne razine, ne znamo kako će ti općine i gradovi funkcionirati. I ako bude istina, komunalnu naknadu ću imati još jedno vrijeme, no međutim, u jednom trenutku će ta komunalna naknada po svemu sudeći preći u nešto drugo, postati će porez i onda će se iz njega financirati nešto drugačije. Hoću reći kad zakonom uvodimo obveze, kad zakonom dajemo dodatne poslove, općinama i gradovima, taj zakon zasigurno ima i svoj financijski karakter. Bilo bi dobro da znamo od kud će oni to financirati, bilo bi dobro da imamo modele financiranja, mi to još uvijek nemamo. Olako prebacujemo te poslove na općine i gradove i kao što vrlo olako prebacujemo poslove na komunalne redare, pa oni zaista u ovom trenutku, ja mislim da rade svašta, ne bave se pogrebima, ako se ja ne varam, ali drugim stvarima se bave. Dakle, udruge za zaštitu životinja, naravno su, zato što su zadovoljni ovim zakonom, oni svi iskazuju zadovoljstvo, ali su rekli, bilo bi dobro da se još nešto poboljša. To vam je uvijek problem, kad nešto dobro napravite, onda svi mi kažemo, dobro je, ali dajte još malo bolje. Kad nešto loše napravite, onda svi kažemo loše je i onako kad vi nešto malo poboljšate svi smo zadovoljni. E ovo je slučaj, kad ste dobro napravili, mi smo svi zadovoljni, ali hoćemo još nešto bolje. Dobiti ćete vjerojatno set sličnih ili istih amandmana. Ja vas lijepo molim, iako je uobičajeno, da kad dobije se amandman da se onda amandmani odbijaju, malo porazmislite, jer ti amandmani mogu samo zaista biti afirmativni i poboljšati. Tu nismo govorili o jednoj stvari a to su nešto što je u zakonu navedeno a to su tradicijske borbe bikova. Ako Španjolska nema nikakav problem, prva misao koju imamo kada neko kaže Španjolska su vam Korida iza toga Flamengo i nije imala problem da tog se zaista kroz zakone, a i u stvarnosti odrekne. Ja mislim da i mi ne bi trebali imati u tom smislu problem, uz sve one amandmane o kojima je govorio gospodin Bunjac, pa će kolega Kajtazi pa tu još imamo dakle otprilike su oni svi isto ili slično strukturirani, ja vas lijepo molim da još razmislite o svemu tome. Dakle svatko može svoju životu, svog bitka doći oni se mogu zapravo možete se hvaliti, možete pokazivati ali nema stvarno potrebe da huškate životinju da se životinja bori sa životinjom. Ovaj Zakon o zaštiti životinja ima još jedan dobar dio, to je onaj edukativni dio. Mi u naravni vidimo da se i naša djeca i svi ostali prema životinjama odnose zaista puno bolje nego što je to bilo. Životinje su točno onakve kakve su njihovi vlasnici. Hrvatska ima neke prednosti i neke tradicijske vrijednosti koje trebamo i dalje imati. Ja sam pred desetak godina imala priliku i bila sam jedno vrijeme u Nizozemskoj, u Nizozemskoj imati posebne farme na kojima djeca dođu gledati životinje, bojim se da neka djeca kod nas nisu daleko o tome, ali imali su i tada i farme gdje ste vi mogli svoju macu ili psa kada ste išli ili neku drugu životinju bilo ih je različitih životinja ostaviti i onda kada ste se vratili doći po nju. Evo kraj, mi ćemo podržati zakon, podržali smo ga i u prvom čitanju, zaista je dobar, pokazuje iskorak, pokazuje neke vrijednosti do kojih je i Hrvatska došla. Dobro je što i te neke vrijednosti možete vidjeti u naravi u svakodnevnom životu, kad napravite ono što sam i rekla dobar propis onda dobijete amandmane da bi on bio još što bolji, pa evo ja molim državnog tajnika i kolege iz Ministarstva poljoprivrede da možda ipak učine jedan mali napor, vide te amandmane pa ako je nas više dalo iste amandmane možda se ipak vrijedni da se ugrade u prijedlog zakona, a oni će zapravo biti samo poboljšanje i pokazat će dobru volju da radimo sve bolje i bolje propise. Hvala vam lijepo. Imamo jednu repliku poštovani kolega Tomislav Klarić. Izvolite. Uvažena kolegice Mrak-TAritaš. Rekli ste 11 milijuna kuna puno ili malo i ono čega smo svi svjesni kada god nešto treba nametnu nekome kao obvezu onda to ide na jedinice lokalne samouprave, gradove i općine. Prije svega imati životinju odnosno psa, mačku ili već kakvog kućnog ljubimca iza sebe povlači odgovornost prema tom živom biću koje ima.

Sada se postavlja pitanje ovoga zakona u brojci i 50 i 590 tisuća kuna koje mora osigurati za rad tog skloništa u kojem će životinja ostati valjda vječno odnosno do udomljenja. Prema mom iskustvu to su vam besplatni udžbenici za oko 400 djece sa radnim bilježnicama i sa svim novac koji mora jedinica lokalne samouprave osigurati. I ponašanje vlasnika, ja sam sudjelovao u pripremi amandmana jer sam upravo ove godine svjedočio niz slučajeva gdje takvi vlasnici vode pse u prirodu da se malo istrče i onda smo nalazili živu lanad rastrganu, srndaće tu je fotografije kod sebe kako vam to izgleda i dan danas ti vlasnici i dalje to vode i puštaju u lovištu jer jako vole svog ljubimca, ali ih nije briga što taj ljubimac čini ostalim živim bićima u tom i takvom lovištu. Iz tog osnova mislim da propisati kazne za neodgovorne vlasnike, za one koji nisu čipirali ima takvih iako je zakon već odavno donesen, za one koji se ne brinu o svojim životinjama jer gradovi i općine mogu koliko mogu. Moj grad je plati zbog psa kojem se vlasnik sakrio milijun i 500 tisuća kuna sudske presude po pravomoćnoj presudi jer je pas istrčao dogodila se prometna nesreća, obitelj je tužila. Nikad se nije pojavio taj vlasnik psa, a po Zakonu o obveznim odnosima opet je bila odgovorna jedinica lokalne samouprave. Kada zbrojite sva ta sredstva, to su ogromni novci koje jedinica lokalne samouprave u ovom trenutku nema. Pa evo upravo tako, dakle svaki put kada se donose propisi bez obzira koliko je on pozitivan, afirmativan, bolji, a mi prebacujemo obveze na jedinice lokalne samouprave za što se ja u principu zalažem i zalažem se da se što više poslova tamo radi, ali nema novaca. I to treba jasno reći i mi s ove govornice to jasno govorimo da tu nema dovoljno sredstava. Ja sam imala priliku nešto, naravno da imamo u familiji pse i ribice i ne znam što sve ne, pa vam bilo što, imate akvarij s ribicama i kada idete na godišnji odmor onda taj akvarij morate hladiti jer je prevruće ili ga morate grijati onda sam ja te ribice vukla simo tamo, jednostavno ne možete prema ribici se tako odnositi, a kamoli prema nečem drugom. I bio je jedan pas čija je pasmina inače tako nam se čini da je agresivna i ja sam rekla to je agresivan, a gospođa koja se iz te udruge bavi kaže nije on agresivan, agresivan je vlasnik, vlasnik ga je naučio agresivnosti. Kao što smo zaista i govorili ujutro, ja ću se vratiti na klimatske promjene, klimatske promjene su rezultat onoga što smo mi radili. No međutim, zaista treba voditi računa da jednostavno općine i gradovi neke poslove ne mogu raditi. Ne može komunalni redar raditi neke poslove u općini ako ga dijeli tri općine jednog komunalnog redara. On samo kada prođe i kada sve ono što ima i tog moramo biti svjesni. Nama nedostaje jednako tako i kvalitetnog kadra da ga dobijete morate ga platiti.

U ime Kluba zastupnika Nacionalnih manjina poštovani kolega Veljko Kajtazi.

I u ovom drugom čitanju pozdravljam Vladin prijedlog Zakon o zaštiti životinja koji donosi niz odredbi koji će unaprijediti postojeće stanje kada govorimo o zaštiti životinja. Poseban iskorak vidim u članku 52. stavak 5. u kojem se navodi, ako se na području pojedinih jedinica lokalne, odnosno područne samouprave utvrdi veliki broj napuštenih pasa, način i financiranje kontrole, razmnožavanje napuštenih pasa na tom području naredbom može propisati ministar. Svi znamo da su ove jedinice u kojima se nalazi veliki broj napuštenih pasa romska naselja.

Prošli put sam vam rekao da jedan podatak, da smo u Kuršancu pored Čakovca, u jednom romskom naselju imamo evidentiranih 400 pasa i još toliko u obližnjem azilu.

Očekujem da sukladno članku 52. naredi da se krene u saniranje problema diljem Međimurske u 12 romskih naselja, u ostalim županijama na dobrobit i tih životinja i građana. Te životinje moramo sterilizirati, pronaći sredstva da to veterinarske inspekcije odrade i time ćemo bar privremeno stati na kraju problema, odnosno zaustaviti njegovo širenje koje traje godinama. Ja sam još prije 2 godine upozoravao da to moramo učiniti. Dvije vlade su se izmjenjivale i ništa nije napravljeno. Problem je u međuvremenu postao samo veći. Odmah ću sada reći, ako odradimo ovo što nam ovakav prijedlog zakona pruža i steriliziramo sve te pse požar smo ugasili samo privremeno. Zašto? Zato što je crno tržište prodaje životinja odnosno njihovog uzgoja apsolutno neregularno. Životinje je lako kupiti u oglasniku kao da kupite neki kućanski aparat. Neodgovorni pojedinci te životinje napuštaju i to po nekoj ustaljenoj praksi u romskim naseljima jer znaju da će tamo najlakše preživjeti. Mediji su naravno od Roma u prethodnom razdoblju napravili zlostavljače i ubojice tih životinja ali naravno to nije slučaj u stvarnosti. Naravno da je incidenta bilo ali nitko ne govori o uzroku problema a to je nedostatak kontrole životinja, odgovornosti pojedinaca i snage države da se na jedan ozbiljan način bavi problemom. Prebacivanje odgovornosti na jedinice lokalne samouprave, komunalne redare i veterinarske ambulante je u biti pranje od odgovornosti. Potrebno je na sustavan način dati ovlasti osobama koje bi po modelu nekih ozbiljnih država u kontinuitetu skrbili o dobrobiti svih životinja i kućnih ljubimaca i onih koji se uzgajaju u druge svrhe. Ovaj zakon je dobar jer je konkretizirao odredbe kojima se zabranjuje i dodatno reguliraju neodgovarajućim ponašanjem prema životinjama kao što su rezanje ušiju pasa, njihovo stalno vezivanje i držanje u zatvorenim prostorijama, korištenje životinja u cirkuskim izvedbama, njihovo zlostavljanje itd., ali to nije dovoljno. Slijedom spomenutog, Klub nacionalnih manjina će podržati donošenje ovakvog zakona i u drugom čitanju jer unapređuje postoje stanje ali na ovaj prijedlog zakona podnosim i dodatni amandman, 1. i to vezano za ovlast ministra o kojem sam govorio, smatram kako bi jedinice lokalne samouprave mogli činiti isto. U tom smislu treba dodati stavak u kojem bi se istaknulo kako jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obavezan način kontrole razmnožavanjem. Te drugi, kada govorimo o uzgoju životinja namijenjenim prodaji za mene nije prihvatljivo da se to radi bez rješenja o registraciji uzgoja koje donese nadležno tijelo. U tom smislu 2. amandman koji podnosim a mislim da i neke druge kolege podnose slično predlažem na način da se u članku 54, stavak 1. brišu se riječi „sa tri i više rasplodnih ženki iste vrste životinja“ pa stavak 1. sada glasi: „Uzgoj kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donese nadležno tijelo. Ponavljam, moramo osim gašenja požara i naknadnih rješenja za štetu koja je nastala biti dovoljno mudri pa i u budućnosti u najvećoj mjeri smanjiti mogućnost da se za par godina nađemo u sličnoj situaciji. Romi i romska zajednica su oni koji brinu o životinjama i to je poruka koju želim poslati sa ovog mjesta. Pozivam nadležna tijela da provedu ovaj zakon i da čak razmišljamo u smjeru osnivanja jedne državne agencije koja bi imala ovlasti provoditi zakon u korist životinja jer to osim u ovim izvanrednim situacijama ne može biti posao ministra ili ministarstva. Na samom kraju želim istaknuti kako sam upravo kao predstavnik manjina govorio o jednom općem problemu koji se tiče svih naših građana i to u suradnji sa Vladom i ministrom Tolušićem s kojim sam jučer razgovarao, državnim tajnikom Majdakom, udrugama za zaštitu životinja kojima se ovim putem zahvaljujem na sugestijama i pomoći. Zašto ističem da sam kao zastupnik manjina govorio o jednom općem pitanju? Ističem to jer neki misle da zastupnici manjina ne bi trebali glasati i diskutirati o ovakvim problemima, nego da bi nas trebao svesti na neke odbore i folklor kako bi nas tobože zaštitili od politike. Takvi zaboravljaju da u 700 godina nikad dosad Romi i ostale manjine nisu imali svoj glas u parlamentu i da je konačno došlo vrijeme da se uključimo i u ovom segmentu. Prigovaraju nam da imamo malo glasova iako sami imaju manje od nas. Marginalci su ekstremniji i ne žele priznati da baš zato što smo mali i ranjivi trebamo govoriti o svim našim problemima u ovom Viskom domu. Ti koji nas svode na statistiku i ne poštuju Ustav su upravo sljedbenici onih zbog kojih nas je tako malo. Ne treba zaboraviti da su gotovo svi Romi pobijeni 1942. godine. Sad kad smo dosegli brojku na popisu stanovništva koju smo imali prije 70 godina, opet smo im trn u oku. Zahvaljujem poštovanom kolegi Kajtaziju. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovani kolega Hrvoje Zekanović. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče. Govorimo o Zakonu o zaštiti životinja, međutim meni izgleda kao da govorimo o Zakonu o zaštiti mačaka i pasa. Znači ovdje se nekako svaka rasprava, svaka replika je bila isključivo o psima i mačkama a kao da druge životinje ne postoje, pa mogu reći da je malo sve skupa to licemjerno. Znači mi smo ovdje se fokusirali na dvije vrste životinja, da ne kažem beštija a ostale kao da ne postoje. Ali ovdje, evo to je bila samo jedna mala objekcija, a sada malo evo meritum odnosno sam zakon. Zakon je sam po sebi dobar, nitko nema ništa znači protiv zaštite mačaka i pasa ali govorimo o skloništima. Ovdje je predlagatelj ovim zakonom predvidio da svaka županija mora osnovati sklonište, što u načelu nije loše. Međutim, ovdje moram reći da sve županije nisu jednake.

A da ne govorimo o financijama koje su bitno različite. Zatim ako ovim zakonom, evo ja sam uložio jedan amandman, se bude moglo sklapati ugovor isključivo sa skloništem koje se nalazi na području te regionalne samouprave, onda jedinice lokalne samouprave koje su na granici, one će biti u nepovoljnijem položaju, jednostavno morat će raditi sa možda eventualno nekim skloništem koje je udaljenije nego što je sklonište u susjednoj županiji.

Ako bi omogućili da samo jedno sklonište postoji po županiji, siguran sam da bi u većini županija upravo zbog neprofitabilnosti uskoro imali cijene koje su slične ovome. I naposljetku, postavlja se pitanje što je s onim 51 psom odnosno 51 mačkom u skloništu? Opet će se na koncu ta životinja morati zbrinjavati negdje drugdje, stoga evo ga, sugeriram da se usvoji amandman, da se omogući zbrinjavanje životinja u skloništima i susjednih županija.

Slijedeća rasprava pojedinačna, poštovani kolega Predrag Matić. Izvolite. Hvala vaša ekscelencijo. Tema je zaštita životinja i za razliku od ostatka kolektiva, ja ću vam uputiti poruku koja možda nije konvencionalna a nije konvencionalna zato jer životinje nemaju pravo glasa u Saboru. Znači one ne mogu govoriti, one ne mogu reći zapravo što se u klaonicama događa i ne mogu prenijeti surovu stvarnost kojoj svakodnevno svjedoče. Htio bi ovom prilikom zato pročitati pismo mojeg dragog prijatelja Roberta Međugorca koji se zalaže sa oslobođene životinja, ovo je njegova poruka. Kaže, dame i gospodo, svake godine ljudi tove i kolju 60 milijardi kopnenih životinja i trilijune onih koji žive u rijekama i morima. U Hrvatskoj se dosljedno prati taj mračni trend pa svake godine ljudi ubiju tisuće i tisuće krava, svinja, konja, kokoši, šarana, ovaca, purana, koza itd. iako znamo da se radi o svjesnim i osjećajnim individuama, da je svaka od njih u potpunosti jedinstvena i neponovljiva, da njihov život ima intrinzičnu i ono što je najžalosnije u svemu, da su te životinje u potpunosti nedužne. Znači one nisu ubijene jer su nešto skrivile nego su zapravo ubijene voljom, odlukom nekog drugog. Ljudi jednakom, ovo je prestrašno, jednakom žestinom ubijaju i roditelje i djecu porobljenih životinja. Nemaju milosti ni prema starima. Ni prema mladima, ni prema bolesnima ni prema zdravim životinjama. Znači ljudi ubijaju redom sve životinje. Svima je namijenjena ista sudbina, nož pod vrat, a motiv je samo profit i sebično zadovoljavanje okusnih pupoljaka. No javnost se polako budi, svijest o zlu kojeg radimo ostalim životinjama raste. I sve je više ljudi, jasno poručuje, da ti masovni kontinuirani zločini prema nedužnim životinjama moraju prestati. Da nas stoka kao ljudi, kao društvo u cjelini u potpunosti upropaštava. Zbog tih naših postupaka prema drugima životinjama, sve više umiremo od raznih bolesti i sve više razaramo naš zajednički okoliš, a drugog nemamo. Zato moramo osloboditi životinje na sve 3 razine. Moramo osloboditi porobljene životinje od lanaca i kaveza. Zamislite da vi živite cijeli život u kavezu dame i gospodo. A životinje, oni isto ko i ljudi imaju potrebu za kretanjem. Na pravnoj razini, moramo osloboditi životinje od ropskog statusa kojeg imaju u našim ljudskim zakonima, koji ih tretiraju kao stvari i resursi, vlasništvu, umjesto da ih tretiraju kao fizičke osobe, kao svjestan osjećajna i inteligentna stvorenja. Na ovisničkoj razini, da se mi ljudi, kao i naše gospodarstvo i ekonomija oslobodimo od ovisnosti, pri iskorištavanju ostalih životinjskih vrsta, ali i da mnoge porobljene životinje ne budu više ovisne o nama ljudima, te da budu sposobne za samostalan život, jer u suprotnom ništa od njihove emancipacije. Uz napomenu, da ništa od istinskog oslobođenja, ako životinjama ne vratimo barem dio teritorija koji smo im nasilno oduzeli u vidu nacionalnih parkova, gdje bi mogle nesmetano živjeti. Dame i gospodo, mi ljudi, smo zauzeli planetu, a životinje, odnosno, pretvorili smo ju u pakao za životinje i životinje prolaze horor svakodnevno. Nažalost, kao što sam rekao, životinje ne mogu govoriti, ne može jedna svinja doći ovdje za govornicu i reći kako izgleda klaonica, što se tamo događa, ni krava, ni telić, nitko od njih. I ja znam da ljudi, smatraju da te životinje, da njihovi životi ne vrijede ništa, odnosno, da je njihovo ubijanje sasvim normalna stvar, kao i jedenje mesa. Ali, evo apeliram na njih da se zaplitanju, kroz koje emocije, prolazi životinja neposredno prije klanja i jesu li svjesni toga, koja je cijena njihovog užitka.

Kada sam čitao ovu poruku, na trenutke mi je došlo da se nasmijem, a nasmijem zašto? Zato jer mi kao ljudi, kad kažemo ne znam, da je netko stara i nemoćna osoba, ili da je dijete ili da je trudnica, mi osjećamo sažaljenje. Ali, kad se radi o životinji, koja je stara, nemoćna, bolesna, dijete trudna itd. a mi onda tu ne radimo neku razliku. I to je ono što je u biti, izgubili su ljudi osjećaj empatije i razumijevanja zapravo za druge. I što je najgore, kakvi smo prema životinjama, beščedni, tako smo se počeli ponašati i prema ljudima. I zato se ljudi međusobno ubijaju, smatraju da je to u redu. I čovjek, kako se ono kaže, čovjeku postao vuk. I naša je zadaća da budemo bolji ljudi, da budemo bolji jedni prema drugima. A put ka tome je da prvo postanemo bolji prema životinjama. Sve dok ljudi neće imati osjećaja za životinje, sve dok će njih gledati kao hranu, a ne kao živa i svjesna bića, nažalost, će se na sličan, tužan i tragičan način odnositi i prema svojim bližnjima. Moramo gledati interes cijele zajednice i svih živih bića, a ne samo sebičan interes svoje društvene grupe, svoje stranke, svoje klase, svojeg naroda ili kako god već.

Izvolite. Hvala lijepo uvaženi zastupniče Pernar. Za sam kraj ove rasprave, vi ste bili zadnji, htio bih u biti reći još jednu činjenicu, možda još nekoga natjerati da malo razmisli.

Probijaju im lubanju pneumatskim pištoljima. To se čini masovno, svakodnevno u desetinama, tisuća slučajeva. Zanimljivo nema puno vegetarijanac u Hrvatskoj, ali većina građana ga odobrava.

Osim što su imali poseban pogled na prehranu, imali su vrhunske životne rezultate, znanstvene rezultate i što je najvažnije svi su jako dugo živjeli. Dočekali su vrlo vrlo duboku starost. Zanimljiva je rečenica koju je rekao upravo Leonardo Da Vinci, doći će dan kada će se na patnju životinja gledati jednako kao i na patnju ljudi. To je rekao prije 500 godina i još uvijek to vrijeme eto nije došlo, ali s obzirom da sve ono što je Leonardo Da Vinci predvidio da će se izumiti, pa se izumilo, vjerojatno će i ova njegova socijaloška poruka, jednog dana dati za pravo vama u vašoj raspravi i svi onim koji gledaju ovu raspravu, a koji su već uspjeli razviti visoku svijest o potrebi suradnje i suživota životinja i ljudi. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Bunjcu. Naime, HRT Hrvatsku televiziju kontroliraju ljudi kojima nije stalo do dobrobiti životinja koji na životinje gledaju kao na stvari iz tog razloga ljudi koji razmišljaju o životinjama na suosjećajan način, koji se odnose prema njima kao na živim bićima koja žele imati svoj život, a ne kao prema resursu kojeg se iskorištava i na kraju kolje, jednostavno nemaju medijski prostor, znači ne dozvoljava im se da govore na javnoj televiziji. I sukladno tome javnost oblikuje svoje mišljenje i stavove na osnovu toga što govore mediji i ako nijedan medij ne dovodi u pitanje moralnost ubijanja životinja zbog ishrane, nijedan medij ne prikazuje patnju tih životinja mi nećemo nikada vidjet kako izgleda klaonica, nikada nećemo vidjeti kako izgleda klanje, znači svinjokolja nikada neće biti prikazana na televiziji, samo će biti prikazan svinjski odrezak na televiziji. A postoji razlog za to, zato jer kada bi ljudi gledali svinjokolje na televiziji to bi im se zgadilo, smučilo bi im se i shvatili bi odakle taj šnicl koji oni jedu dolazi na njihov tanjur. Ali budući da ta istina o mesu nije njima dostupna oni zapravo ne shvaćaju koliko je bio težak taj put životinje kako se ono kaže od farme do tanjura i što je ta životinja prošla, nažalost.

Izvolite. Evo ja sam samo želim zahvaliti svim klubovima i pojedinačno saborskim zastupnicima na podršci ovoga zakona što smo zaista kvalitetno raspravili sve odrednice ovoga zakona koji između financija i dobrobiti životinja stavlja u prvi plan odgovornost, odgovornost svih nas da u procesu provedbe ovoga zakona zaista damo maksimum za dobrobit naših životinja. Ja bih samo pošto je rasprava išla u velikom dijelu da su jedinice lokalne samouprave opterećene financijski u provedbi ovoga zakona, ja bih samo podsjetio i na članak 85. konačnog prijedloga zakona u kojem kaže da „komunalni redar u nadzoru utvrđuje povrede iz ovoga zakona i ima pravo i obavezu naplatiti novčanu kaznu odnosno da sredstva koja su naplaćena su prihod jedinice lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja“ Vidjeli ste i samim odredbama da su i kazne od 10 do 20 tisuća kuna, zaista ako svi budemo radili na provedbi ovoga zakona osigurat će se i dovoljno sredstava, ali preventiva koja će smanjiti da imamo napuštene pse na našim ulicama.

vrsta ukupne vrijednosti 15 milijuna kuna. Prijedlog zakona je prošao i postupak obvezne notifikacije od strane EU. I ono što bih sada rekao kao pojašnjenje, dakle primjer invazivnih stranih vrsta koji izazivaju zabrinutost u Uniji prisutnih na području RH, reći ću nekoliko samo primjera, to su Barska nutrija na području Dunavskog sliva i također u Istri, prisutna kopanjem rupa u obali uzrokuje urušavanje i eroziju a Barska nutrija izaziva štete na poljoprivrednim kulturama hraneći se šećernom repicom i kukuruzom.

Ta aktivnost koštala je Italiju 2,5 milijuna eura dok su u isto vrijeme nastale štete na riječnim obalama, nasipima, poljoprivrednim kulturama iznosili negdje oko 11 milijuna eura. Slične štete uzrokuje i Bizamski štakor koji je rasprostranjen uz rijeku Savu, Kupu, Muru i Dravu. Zatim imamo Raznolisni krocanj je invazivna vodena bilja, nedavno zabilježena u Delti Neretve, ima negativan utjecaj na bioraznolikost a zbog visoke pokrovnosti vodenih površina ovom biljkom nastaju značajne gospodarske štete u ribarstvu, u sustavima za odvodnjavanje i navodnjavanje, otežava plovidbu i transport i rad hidroelektrana. Isto tako jedna od 100 najgorih invazivnih vrsta je Mungos koji na području EU je zabilježen samo u RH, točnije na Mljetu, Pelješcu i okolnim otocima te je od iznimne važnosti spriječiti njegovo širenje. Dakle, ovo su samo neki od problema koji uzrokuju invazivne vrste, a pogađaju cijelu EU i naročito RH stoga je bitno po našem mišljenju osigurati poseban zakonodavni okvir kontrole invazivnih stranih vrsta na razini svake pojedine države članice i svojstveno tome i RH nastoji ovu materiju urediti ovakvim jednim zakonskim prijedlogom. Zahvaljujem državnom tajniku gospodinu Mili Horvatu na ovom dodatnom obrazloženju zakona. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Damir Felak. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, štovane kolegice i kolege. Evo kratki osvrt u ime kluba HDZ-a o Zakonu o sprečavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima. To je jedan od niza zakona kojim se zakonodavstvo RH usklađuje sa zakonodavstvom EU-a. Trenutno je problematika stranih vrsta s gledišta njihove invazivnosti djelomično uređena odredbama Zakona o zaštiti prirode izdvajanjem tematike stranih vrsta i Zakona o zaštiti prirode u zasebni Zakon o sprečavanju unošenja i širenja stranih vrsta te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima, cjelovitije se uređuje problematika stranih vrsta a posebno područje sprečavanje unošenja i širenja te upravljanja stranim vrstama uključujući i invazivne vrste. Ovim zakonom uređuje se pravni okvir vezan uz stavljanje na tržište uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje stranih vrsta u prirodu. Pitanje procjene rizika invazivnosti stranih vrsta utvrđuju se strane vrste koje izazivaju zabrinutost u RH te s time povezana ograničenja i kontrole. Također se definira detaljan sustav upravljanja invazivnim i stranim vrstama u RH.

Donošenjem ovog zakona omogućit će se provedba odredbi iz Uredbe EU-a broj 1143/14 i nekoliko direktiva Vijeća EU-a i Europskog parlamenta. Novina u ovom zakonu je tereti izrade studije utjecaja strane vrste na prirodu prenosi sa podnositelja zahtjeva na stručno tijelo odnosno Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu čime se postiže i veća transparentnost te objektivnost rezultata procjene rizika invazivnosti strane vrste budući se ukidaju dosadašnje odredbe kojima studija utjecaja strane vrste na prirodu mogu izrađivati samo ovlaštenici te prema kojima se ista može koristiti samo u okviru pripadajućeg upravnog predmeta. To će donesti racionalizaciju te će se rezultati jednom izrađene procjene rizika invazivnosti strane vrste primjenjivati i na sve druge istovjetne upravne postupke. Pravilnikom će se propisati bijela vrsta stranih vrsta koje ne predstavljaju ekološki rizik u RH te za njih neće biti potrebno ishoditi dopuštenje za stavljanje na tržište i uzgoj u kontroliranim uvjetima i uvođenje u prirodu. Ukoliko rezultati procjene rizika invazivnosti strane vrste pokažu značajan negativan utjecaj, vrsta će se uključiti na popis invazivnih vrsta koje izazivaju zabrinutost u RH, tzv. crna lista. Za strane vrste koje se nađu na crnoj listi, zakon propisuje ograničenje njihovog namjernog unosa u područje RH, stavljanje na tržište, razmjenu, držanje, uzgajanje i uvođenje u prirodu osim u svrhu istraživanja i proizvodnje medicinskih proizvoda dok se će se komercijalne zalihe takvih vrsta morati riješiti u roku od 2 godine od njihovog uvrštenja na crnu listu. Postupanje sa stranim vrstama trenutno je uređeno Zakonom o zaštiti prirode, ovaj zakon ne može izvan snage stavljati odredbe Zakona o zaštiti prirode, potrebno je istovremeno donijeti zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode te oba zakona trebaju istovremeno stupiti na snagu. Zakonom o sprečavanju unošenja i širenja stranih vrsta te invazivnih stranih vrsta i upravljanja njima na cjelovitiji i kvalitetniji način pravno se određuje problematika obuhvaćena ovim zakonom te će Klub zastupnika HDZ-a poduprijeti ovaj zakon. Zahvaljujem kolegi Damiru Felaku na ovoj raspravi. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvaženi pomoćniče ministra. Evo prvo moram iskazati jedno žaljenje što ovaj jedan jako važan zakon ovako kasno raspravljamo, bilo bi dobro da imamo malo više vremena jer potrebni su komentari, potrebno je malo bolje raspravljati a u ovaj kasni sat mislim da, eto ako se može ova moja sugestija uvažiti, bilo bi dobro za ubuduće. Ovdje smo čuli zapravo jednu formu koja nije loša. Znači usklađivanje sa direktivama EU-a ali evo ga, ne znam u ovaj kasni sat da li tko to gleda, mene zanima, konkretno možda završnu riječ državnom tajniku ili pomoćniku ministra. Da li su oni pusti milijuni koji su potrošeni u sprečavanju širenja tih invazivnih vrsta, da li je to urodilo plodom ili su se te biljke, te znači alge same od sebe povukle? Nadalje, ja bi ovdje iskoristio priliku pa spomenuo problem nekih invazivnih vrsta kao što je i predlagatelj spomenuo, npr. problem pajasena, jedna biljka koja evo vidim širi se i po Zagrebu, Dalmaciji, u priobalju je iznimno, iznimno prisutna i smatram da bi trebala nekakva edukacija po školama, u javnim ustanovama koje brinu o zaštićenim prirodnim područjima da se uopće ljudi koji se bave zaštitom prirode znaju prepoznavati makar tu jednu biljku. Imamo problem ambrozije, problem amorfne. Nažalost, sav trud koji je do sada bio uložen u sprečavanju, širenja tih biljaka, nije urodio plodom.

Eto spomenuli ste i mungosa, mungos je također jedna životinja koja nije autohtona ovdje i mora se nać neki način da se ta životinja ukloni iz okoliša. Na kraju bi rekao da mi je žao što kad već imamo ovaj zakon, da nije kreirana i crna lista, Hrvatska crna lista, nego isključivo postoji ova europska koju mi prihvaćamo kao takvu. I evo ga želim ovim putem stimulirati, potaknuti predlagatelja, da se eto ta hrvatska crna lista što prije donese. Želi li možda predlagatelj dati završnu riječ? Izvolite. Dakle, zahvaljujem se svima koji su govorili u ime kluba i kolegi Zekanoviću na pojedinačnoj raspravi. Dakle, ovo je prvo čitanja, do drugog čitanja ćemo vjerojatno, kao što smo vam i rekli, uvažiti vaše sugestije, pa molimo da se nađemo u tome intervalu između 2 čitanja u ministarstvu da kažete vaše iskustva, vaše viđenje ovih stvari kako bi poboljšali ovaj tekst. Vezano za crne liste, ja sam ovdje rekao, da će ovim zakonom je predviđeno donošenje tzv. crnih lista invazivnih stranih vrsta koji su od značaja za RH.

Dakle, mi smo otvorili prostor stvarajući institut, a onda ćemo to posebnim aktima urediti sadržaj i bijele liste i crne liste. Što se tiče samog zakona i vaše prethodne sugestije, dakle, ovaj zakon pruža mogućnost da dođemo do određenih europskih sredstava, kako bi isfinancirali upravo borbu protiv ovih invazivnih vrsta koje ste vi rekli.

Zahvaljujem državnom tajniku na ovoj završnoj riječi. Ovime zaključujem raspravu.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Predstavnik predlagatelja želi dati dodatno obrazloženje. Držani tajnik Mile Horvat. Zahvaljujem se uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode koji je u primjeni od 6. srpnja 2013. pristupilo se uglavnom iz 3 razloga. Prvi i najznačajniji razlog za izmjenu ovog zakona, odnosi se na potrebu dodatnog usklađivanja s odredbama direktive o staništima i direktive o pticama. Obzirom da je RH, trenutno u postupku povrede prava, koje je zbog nepotpunog prijenosa pokrenula Europska komisija. Za obje direktive RH je u trajanju 2017. dobilo obrazloženo mišljenje, što znači, da smo u fazi koja prethodi pokretanju tužbe, pred Europskim sudom pravde u Luxembourgu. Stoga mislimo da je donošenje ovog zakona izuzetno bitno i da će u ovome trenutku, ukoliko se ono donese, utjecati na danje korake Europske komisije, u smislu da možemo očekivati, da realno neće doći do pokretanje tužbe. Među izmjenama i dopunama koje su povezane s dodatnim usklađivanjima s pravnom stečevinom EU, prije svega bi istaknuo nekoliko instituta koji smo uredili ovim novim izmjenama i dopunama. To je drugačije uređen postupak ocjene prihvatljivosti strategija, planova i programa za ekološku mrežu, koji je nacrtom prijedlogom zakona propisan tako, da su postupak prethodne ocjene i postupak glavne ocjene jasno razdvojeni, što do sada nije bio slučaj. U odnosu na ocjenu prihvatljivosti prostornih planova, za koju se izdaju zahtjevi zaštite prirode, Europska komisija je prigovorila, da svi prostorni planovi u RH, sukladno definiciji plana i programa, podliježu strateškoj procjeni ili ocjeni o potrebi strateške procjene, sukladno izmjenama Zakona o zaštititi prirode, te je stoga ovakav način ocjena prostornih planova zastario, i on bi se trebao brisati. To je ocjena Europske komisije. U pogledu ocijene prihvatljivosti planova, kao što su šumsko gospodarski planovi, lovno gospodarske osnove, ribolovne osnove, procedura je sada jednostavnija. Prema dosadašnjem višegodišnjem iskustvu, ovi planovi u pravilu nemaju značajan negativni utjecaj na ciljeve i očuvanje ekološke mreže, te rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu se može izdati već u fazi prethodne ocjene i taj postupak traje sad po ovom novom zakonskom rješenju svega 30 dana. Za razliku kada je taj postupak po prethodnom zakonskom rješenju trajao duplo duže. S druge strane ovaj prijedlog zakona poboljšane su odredbe o upravljanju područja ekološke mjere, te nadležnost za upravljanje dana i pravnoj osobi koja gospodari šumama, sukladno Zakona o šumama. Time je omogućeno da šumsko gospodarske osnove, koje su ujedano i planovi upravljanju ekološkom mrežom uopće ne podliježu postupku ocijene prihvatljivosti. Drugačiji određeni proces upravljanja područjima ekološke mreže, natura 2000. s jasnim nadležnostima javnih ustanova, ministarstva, te hrvatskih šuma, tj. sektora šumarstva. Ovakvo zakonsko rješenje omogućit će i bolju apsorpciju sredstava predviđenih Operativnim programom konkurentnost i kohezija 2014.-2020. konkretno sredstva namijenjena izradi cjelovitog okvira upravljanje ekološkom mrežom Natura uključujući i izradu planova upravljanja, za što je osigurano negdje oko 300 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Naime, ovakvim zakonskim rješenjem omogućuje se povlačenje eu sredstava i sektoru šumarstva za izradu šumsko-gospodarskih planova. Drugi razlog za izmjenu zakona leži u činjenici da su tijekom njegove provedbe uočeni određeni nedostaci koje je bilo potrebno ispraviti odnosno prepoznati su kao novi mehanizmi koji mogu unaprijediti sustav zaštite prirode, a među najznačajnijima izdvajamo potrebu propisivanja uvjeta za izdavanje ovlaštenja pravnim osobama za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje kao i uvjeta za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova genetskih banaka koji s obzirom na nomotehnička pravila ne mogu biti propisani pravilnikom kao do sada već moraju biti propisani isključivo zakonom, a ovlaštenja moraju imati karakter upravnog akta. Uklanjanje problema na terenu povezanog s dopuštenjima za sakupljanje odnosno uzimanje iz prirode divljih vrsta u svrhu prerade ili daljnje prodaje, a osobito u odnosu na sakupljanje smilja. Ovim prijedlogom zakona propisano je da svaka fizička ili pravna osoba koja sakuplja iz prirode divlje vrsta mora imati dopuštenje, a izuzetak su jedino fizičke osobe koje su zaposlenici neke pravne osobe i vezane su za nju ugovornim odnosom. Izmjena odredbi o koncesijskim odobrenjima koje su izmijenjeni na način koji omogućava javnim ustanovama dodjelu koncesijskog odobrenja za korištenje speleoloških objekata. Obzirom da je postupak dodjele koncesije za ove namjene prezahtjevan i nije unatoč postojanju interesa nikad bio proveden u praksi. U svrhu pravednije raspodjele sredstava među nacionalnim parkovima i parkovima prirode dodan je novi članak 204.b koji propisuje da su javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode obvezne uplatiti u državni proračun 3% prihoda ostvarenih od svake prodane ulaznice i vinjete kao i dio viška prihoda iz prethodne proračunske godine u iznosu od najviše 10% za koje namjena nije unaprijed utvrđena. Ova sredstva koja se uplate u državni proračunu koristit će se za financiranje prioritetnih aktivnosti javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode, a koje je nužno provesti u svrhu zaštite i očuvanja područja kojima upravljaju ili u svrhu unapređenja poslovanja javnih ustanova kao i podmirivanje rashoda za zajedničke funkcije podrške nacionalnim parkovima i parkovima prirode u pravnim poslovima, javnoj nabavi, promociji, marketingu, pripremi i provedbi projekata te edukaciji i razvoju informacijskog sustava zaštite prirode. Prijedlog raspodjele sredstava i prijedlog raspodjele sredstava unutar pojedine aktivnosti priprema povjerenstvo koje osnova ministar dok će način i dinamika uplate sredstava u državni proračun, način utvrđivanja postotka djela ostvarenog viška prihoda tekuće godine za koje namjena nije unaprijed utvrđena, a koje su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode dužne uplatiti u državni proračun na godišnjoj razini, način utvrđivanja raspodjele sredstava za provedbu aktivnosti, sastav i način rada povjerenstva i način informiranja javnosti te druga pitanja u vezi s tim Vlada će urediti svojom uredbom. Treći također vrlo bitan razlog za izmjenu ovog zakona proizlazi iz činjenice da istovremeno je u proceduri i Prijedlog Zakona o sprečavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih vrsta koje smo prethodnoj točki raspravljali koji će cjelovito riješiti problematiku stranih vrsta. U svezi s tim u važećem Zakonu o zaštiti prirode brišu se odredbe o uvođenju u prirodu, uzgoju i stavljanje na tržište stranih vrsta jer su one obuhvaćene spomenutim novim izmjenama zakona. Iznimno je važno osigurati istovremeno usvajanje i stupanje na snaga obadva ova zakona kako bi se izbjeglo s jedne strane možebitno preklapanje zakonskih odredbi odnosno s druge strane, nepostojanje zakonskog okvira kojim se uređuje spomenuta materija. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu, a u nacrtu prijedloga zakona provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću putem portala Savjetovanje u razdoblju od 28. travnja do 31. svibnja 2017. godine. Zaprimljene su 274 primjedbe na koje je odgovoreno. Relevantne primjedbe i prijedlozi javnosti na odgovarajući način su ugrađene u prijedlog ovog zakona te je 25% primjedbi prihvaćeno, a za primjedbe koje nisu prihvaćene dano je detaljno objašnjenje razloga zbog kojih oni nisu prihvaćeni. Hvala. Zahvaljujem državnom tajniku Mili Horvatu na ovom obrazloženju. Spomenuli ste nešto što ja čitavo vrijeme ističem kao jednu vrstu ne problema nego nekakvih nedorečenosti, a vezani su za obvezu izrade studije utjecaja na okoliš odnosno samo ubrzanu proceduru odnosno traženje mišljenja i ministarstva i županije. Pa ponekad da ministarstvo da mišljenje da nije potrebna županija, da je potrebna izrada kod recimo primjerice izrade prostorno-planske dokumentacije. I ovdje sam se digo iz razloga jer kada govorimo o očuvanju prirode o izradama studija utjecaja na okoliš, o brizi za okoliš moram spomenuti i ono što je trenutno na terenu, a za što nitko nikada nije niti napravio studiju utjecaja na okoliš itekako utječe na okoliš, zagađuje ga onečišćava ga, a i dalje obavlja djelatnosti i bez vodopravnih dozvola sa direktnim ispuštanjem tvari i u vodu i u okoliš, primjerice luka za različite terete u Bakru, za to sam se i dignuo i takvih primjera u Hrvatskoj imamo još. Dakle kada vodimo brigu o okolišu, kada vodimo brigu o zaštiti okoliša, kada propisujemo izradu studija utjecaja na okoliš pa i traženje mišljenja za takvo nešto treba voditi računa i o onome što je trenutno na terenu, napraviti posebnu obvezu sagledavanja situacije jer siguran sam, a i znam osobno da je čitav niz gradova i općina upozoravao na takve probleme. Imamo Općina Viškovo sanacija odlagališta Viševac, novo odlagalište evo tu je i do nedavno ministar Dobrović koji je itekako dobro upoznat sa svom tom problematikom. I konačno ovaj moj primjer luke za rasute terete u Bakru koja radi bez ikakve oborinske, fekalne kanalizacije koja direktno nasipava u more gdje je direktan atackt na okoliš i na ljudsko zdravlje i ništa se po tom pitanju nikada nije poduzelo. A ja sam iskoristio ovu situaciju da upozorim još jednom na taj problem. Zahvaljujem kolegi Klariću na ovoj replici. Zahvaljujem se uvaženi zastupniče, vaše sugestije su vjerojatno predmet našeg raspravljanja ali tu se radi o procjeni utjecaja na okoliš, dakle svim elementima iz procjene utjecaja. Pa onda ja ne bi to miješao sada sa ovom problematikom. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku Mili Horvatu. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Hvala. Otvaram raspravu. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržava donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode. već govorimo o Zakonu o zaštiti prirode, primjedba koju je gospodin Klarić dao, koja se odnosi na studiju utjecaja na okoliš definira se Zakonom o zaštiti okoliša ali je povezana i sa Zakonom o zaštiti prirode u trenutku kada se utvrđuje treba li ili ne treba za pojedini zahvat raditi studiju utjecaja na okoliš a ako je projekt u ekološkoj mreži onda treba svejedno raditi studiju o ocjeni prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu. No, ja bih se vratio na ono što je tema zakona, dakle najprije bih rekao da je iznimno velika izmjena i dopuna zakona, čini mi se da je 116 članaka a ja mislim da izvorni zakon ima negdje oko 250 članaka. Praksa je nekako, iako nije norma u donošenju pojedinih izmjena i dopuna zakona kada izmjena obuhvaća više od 35% članaka da se ide u novi zakon što ne znači da se to treba ići ovdje ali želim time reći da je doista velika izmjena koja je definirana kako je to sam državni tajnik rekao iz tri razloga a ja bih dodao i četvrti a o tome ću malo kasnije. Dakle, prva činjenica jest da smo bili dužni i ranije a i kada smo zakon donosili, već tada su bile na snazi obje direktive Europskog Vijeća i Parlamenta kojima se propisuje staništa divlje flore i faune s jedne strane i Direktive o očuvanju divljih ptica. Kako su jedna iz '92., druga iz 2009. godine, a naš je izvorni zakon donesen 2013. godine možda smo već tada trebali napraviti i izmijeniti kako ne bismo dobili pismo službene obavijesti iz komisije koje se odnosi na obvezu usklađivanja našega zakona sa ove dvije direktive. Dakle to je u svakom slučaju, to je ta prva izmjena. Druga, prvi razlog hoću reći. To je drugi razlog onaj zbog kojeg smo malo prije raspravili Zakon o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanjem njima, tako da je to po meni bio drugi taj razlog. Treći razlog kako je to i sam gospodin državni tajnik rekao jest činjenica da je kroz provedbu zakona u proteklih 4 godine došlo, utvrdilo se da postoje određene nejasnoće u samom izričaju pojedinih zakonskih odredaba, članaka pa je onda na ovaj način došlo do tog pojašnjenja o čemu je vrlo konkretno govorio državni tajnik. A ja bih rekao da je 4. razlog i obveza, obveza Vlade da Saboru predloži a temeljem odluke o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba broj osnovanih, bilo zavoda, agencija, fondova, instituta itd., u RH. U tom smislu je zakon i napravio taj iskorak da je Zavod za zaštitu prirode i Agenciju za zaštitu okoliša spojio u jednu sada zajedničku Hrvatsku agenciju za zaštitu okoliša i prirode.

Kao što je i rekao i državni tajnik temeljna procedura koja govori o postupanju kada se na prostoru ekološke mreže događaju određeni zahvati ili donose programi, planovi i strategije predviđa proceduru kojom krećemo sa prethodnom ocjenom, prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu ukoliko jasno u ovisnosti o sadržaju prethodne ocjene radi se glavna ocjena na način da se kao preduvjet radi studija ocjene o prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu i ukoliko je jasno nepovoljno rješenje onda može podnositelj zahtjeva podnijeti zahtjev za utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa uz definiranje kompenzacijskih uvjeta i to je postupak koji je propisan i koji je prilično sličan projektu kada se radi nekakav zahvat ili strategija kad se govori o zaštiti okoliša. Prema tome, to je jedna, gotovo jedan prazni postupak, ono što bi možda do drugoga čitanja trebalo još bolje definirati, odnos kada taj postupak vodi upravni odjel jedinice područne regionalne samouprave ili županije kada to radi i ministarstvo, sadržaj dokumentacije kada se zahtjevi podnose tako da bi po meni bilo dobro da se taj postupak koji se radi jasnije definira u samom tijeku utvrđivanja ocjene prihvatljivosti projekta na ekološku mrežu. U tom smislu u samoj javnoj raspravi je bilo nekoliko pitanja na tu temu i u odgovorima koje je ministarstvo dalo kroz trajanje javne rasprave, dade se naslutiti da ministarstvo jasno luči kada to radi županija, kada to radi ministarstvo, međutim čini mi se da se treba bolje definirati uvjeti ne samo tko provodi, nego i za koje projekte. Tamo je bilo pitanja da li županije rade, kada se radi jednostavno županijski upravni odjeli, kad se govori o strategijama, studijama, i različitim programima, bez obzira što je u zakonu, u ovom definiran, da to rade onda kada se te strategije, ti programi odnose na lokalnu odnosno regionalnu razinu. Moram reći da pohvaljujem i činjenicu da je u ovim izmjenama zakona postupak utvrđivanja prihvatljivosti za ekološku mrežu spušten na razinu upravnih odjela županija onda kada su ti projekti u nadležnosti lokalne razine, to je dobro što se na takav način se vrši dana decentralizacija i što se spuštaju određene radnje iz ministarstva na upravna tijela županija iako je i o tome bilo u samo javnoj raspravi, čini mi se da je Zelen akcija postavila pitanje da li će područna, regionalna samouprava biti sposobna, kapacitirana, raditi ono što je dosada radilo ministarstvo, ja ne sumnjam da će se na razini županija to moći realizirati.

Je li to puno ili nije, po meni je dobro da se veliki dio teritorija RH nalazi u okviru ekološke mreže Natura 2000 ali zbog toga i zbog te činjenice što to je veliki prostor koji je na određeni način zaštićen u okviru ekološke mreže da onda procedura kojom se omoguće provoditi zahvate na prostoru ekološke mreže, bude brža, bude jednostavnija, bude ono što je gospodin Klarić govorio, da ne bude zabuna kad se radi, kad se ne radi, da ne bude u sukobu sa činjenicom da moramo na prostoru gdje radimo i studiju ocjene prihvatljivosti, na prostoru gdje se radi studija utjecaja na okoliš, da tu ne bude dilema što radimo, kad radimo, dok se to sve skupa ne utvrdi prođe dugo vremena, a to onda na određeni način zaustavlja i usporava realizaciju pojedinih projekata tim više što znamo da prije toga su nužni strategiji upravljanja itd., itd.

To nam je jasno da je, mislim da su tri još parka prirode u Hrvatskoj koja nisu izradili taj prostorni plan i čini mi se da je Nacionalni park Krka također u izradi je prostorni plan područja posebnih obilježja. Naime, o tome nemoguće napraviti plan upravljanja kao temelji dokument javne ustanove koja upravlja i nacionalnim parkom a i ostalim zaštićenim područjima ukoliko nismo donijeli taj temeljni dokument kojeg donosi Hrvatski sabor, tako da bi bilo dobro da ministarstvo, evo u tom smislu poduzme radnje kako bi se zajedno sa Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva i ti planovi koji još nedostaju ovdje u Hrvatskom saboru, sveli sve zajedno.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, državni tajniče i pomoćniče ministarstva, lijepo vas sve pozdravljam. Zakon o zaštiti prirode u RH sasvim sigurno ima veliku važnost i težinu, s obzirom da mi doista imamo šta zaštiti, dakle svi smo odgovorni za tu veliku dragocjenost. Čuli smo evo, u uvodu da se izmjena ovoga zakona koja je prilično obilna donosi prvo, zbog dva pilota, dakle usklađenje sa direktivama, dakle radi se o prirodnim staništima, divlje faune i flore te direktivom o očuvanju divljih ptica. Isto tako, s obzirom da Zakon o zaštiti prirode funkcionira evo već 4 godine, uočeni su nedostaci i rečeno je da je prijedlogom ovih izmjena se nastoji ukloniti te nedostatke, ja ću proći kroz njih budući da mislim da je to vrijedno čuti. Dakle, tiče se recimo procedure izrade i donošenja izvješća o stanju prirode koje je ovim prijedlogom unaprijeđena, zatim ovdje već diskutirana neusklađenost nadležnih tijela na državnoj i županijskoj razini koje provode postupak ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu u odnosu na nadležnosti za provedbu postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš te strateške procjene dakle sukladno drugom zakonu tj. Zakon o zaštiti okoliša. Dakle, jasno je da to treba bolje uskladiti, zatim postoji do sada nejasna pravna osnova za donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom, pitanja nadležnosti, vjerujemo da je to ovim prijedlogom bolje riješeno, zatim nepotpune odredbe koje se odnose na odobravanje sakupljanja, uzimanje iz prirode u svrhu prerade, prodaje itd. zaštićenih divljih vrsta, čuli smo nešto o tome. Neprecizne odredbe kojima se ovlašćuju pravne osobe za obavljanje poslova oporavilišta za žive životinje koje pripadaju strogo zaštićenoj vrsti, zatim pitanje poslova agentskih banaka, zatim nešto što je do sada bilo dosta slabo uređeno a to je pitanje speleoloških objekata, dakle špilja, jama kojima je Hrvatska iznimno bogata kao jedna krška zemlja. Dakle, tu se rješavaju pitanja davanja koncesije i koncesijskog odobrenja za posjećivanje što isto tako može upotpuniti našu turističku ponudu. Zatim imamo i nepotpune do sada odredbe o sadržaju prijedloga akata o proglašenju zaštićenog područja, dakle vis a vis geodetskih podloga, isto tako kad se zaštićeno područje nalazi na dvije ili više jedinica područne samouprave. Imamo i bolje definiran popis zabranjenih radnji u zaštićenim područjima i onda jedno unapređenje a to je rješavanje neusklađenosti odredbi zakona sa odredbama dakle ovoga Zakona o zaštiti prirode sa odredbama posebnim propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje vezano uz izdavanje akata za gradnju, dakle sudjelovanje nadležnih tijela iz upravnog područja zaštite prirode u postupcima izdavanja dakle, ovih akata za gradnju i utvrđivanje nadležnosti. Imamo primjer Nacionalni parka Plitvice gdje se evo već godinama izdaju građevinske dozvole bez znanja javne ustanove što je posve neobično tako da očekujemo da je to pitanje sada bitno bolje riješeno. Isto tako imamo do sada nepostojanje pravne osnove za donošenje programa financiranja područja ekološke mreže o čemu je bilo riječi, dakle čime će se lakše ostvarivati sredstva za, dakle mora se definirati plan i mogu se iznaći sredstva. Zatim nepostojanje pravne osnove u zakonu za uspostavu mehanizama kojima će se omogućiti da se dio sredstava iz onih javnih ustanova koje bolje posluju dijelom viškova sredstava, pomogne onima koji lošije stoje i gdje je potrebno više ulagati iako tu znam da ima prijepornih mišljenja o tome da to može izazvati možda nepravedno trošenje novaca, ja smatram da takav mehanizam jest dobar gledano sa nacionalne razine jer moramo znati da nije cilj poslovanja javnih ustanova dakle, zaštićenih područja da stječu dobit nego da se osigurava u prvo redu zaštita prirode, zaštita tog fenomena koji je očito znamo na dva mjesta u Hrvatskoj jako poželjan za vidjeti, pa imamo problema sa prekomjernim posjećivanjem, dakle Plitvice i Krka. I na koncu, ovaj zakon odnosno izmjene donese bolje definirane prekršajne odredbe odnosno mogućnost rješavaju, do sada nemogućnost kažnjavanja fizičkih osoba što je također veliki problem jer nađete čovjeka u doista nedozvoljenoj aktivnosti a ne možete napraviti ništa tako da je, ja vjerujem da je sada zakonodavaca riješio taj problem da naprosto pojedinci neće se osjećati nedodirljivo u takvim radnjama. I evo, naravno da je ovakav tijek događanja izmjene zakona za podržati, ja ću se na kraju samo još osvrnuti na pitanje … [[Govornik se ne razumije.]] agencija, evo gospodin Bačić je prethodno o tome govorio, dakle Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, ja sam razgovarao s mnogim stručnjacima u području i to ustvari nije baš najspretnije spajanje agencija jer jedno je izvještajna agencija, dakle bivša Agencija za zaštitu okoliša a druga je ona koja se tiče programa zaštite u zaštićenim područjima, to je prilično različito i ustvari mislim da je nastala jedna neprirodna asocijacija tih dviju udruga, to je malo na silu, ne udruga, organizacija. Evo ga, ne bih duljio, mislim da ovakav zakon bi zaslužio bolje vrijeme za diskusiju, lijepo pozdravljam. Imamo jednu repliku, poštovani kolega Tomislav Panenić. Poštovani kolega Dobrović, evo ja bi molio jedan vaš komentar, i sami napominjete da širina teme o kojoj bi se moglo pričati je sigurno jako velika ali evo, čisto da dobijemo vaše jedno mišljenje na današnje razmatranje. Imali smo na županijskoj skupštini izvještaje o ulaganjima koje su bila u različite aktivnosti i ono što je mene zapravo onako i dao sam komentar, malo zaprepastilo da u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini samo je vršena sanacija na jednom divljem odlagalištu i to je nekih 45 tisuća kuna uloženo, pa sam izrazio svoju nevjericu da ili je kod nas u županiji tako sjajno stanje da nema nijedne divljeg odlagališta ili jednostavno nigdje se ne mogu osigurati sredstva da se vrši sanacija. Evo i sam u svojoj općini kada sam bio načelnik sam konzumirao ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša jer smo sanirali dvije preostale deponije, ali isto tako sam svjestan na sve strane da divlje deponije nastaju i ovaj napredak koji želimo da usmjerimo da ljudi odlažu smeće u posude u određena reciklažna dvorišta sigurno s druge strane proizvodi i nastanak novih deponija što je jedna stara navika koja izgleda teško odlazi. Ne znam vaše stajalište kako pristupiti tome rješavanju da te deponije koje vidimo na kraju se rješavamo.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Panenić, ne znam evo za te konkretne brojke što se tiče Vukovarsko-srijemske županije.

Upravo ovi mehanizmi o kojima je i u ovom zakonu ima riječ koji omogućuje neku solidarnost, omogućuju da se možda višak sredstava ili raspoloživi potencijal raspodijeli po županijama koje lošije stoje, da i one jer sasvim sigurno svaka županija u RH ima vrijedne sadržaje koje se trebaju ponuditi posjetiteljima i konačno našim domaćim ljudima jer ako više vidimo, upoznamo bolje ćemo je voljeti svoju zemlju, a naravno onda će doći i turisti dakle naši gosti koji će nam u tome svemu pomoći.

Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvaženi pomoćniče ministra. Kao što je već rečeno ovdje je nešto u ovom prijedlogu zakona korigirano, nešto nije, zakon je u svakom slučaju bolji nego što je bio. Pohvalio bi svoje sugovornike odnosno prethodnike i gospodina Bačića i gospodina Dobrovića, vidi se da barataju temom. Zakon je jako opsežan 224 stranice skupa sa ovim primjedbama odnosno objašnjenjima i to govori o važnosti ovog zakona. Neko je spomenuo agencije, spajanje da, ja sam za spajanje agencije, ali se slažem sa gospodinom Dobrovićem da ove dvije agencije nisu komplementarne da ih je teško spojiti. Ja koji sam radio u sustavu zaštite prirode moram komentirati, teško je kada se na terenu shvatiti što radi ministarstvo, što radi agencije. odnosno u to vrijeme je bio Zavod za zaštitu prirode. Evo moj jedan prijedlog, zašto ne bi jednostavno te agencije se pripojile ministarstvu? To su uglavnom stručne službe koje bi se mogle pripojiti na neki način ministarstvu, mogao bi postati nekakav ključ i to meni nikada nije bilo jasno. Razlozi za ovo su jasni, te direktive kojima se trebala prilagoditi odnosno Zakon o invazivnim vrstama koje smo upravo malo prije raspravljali. Radi se o zaštićenim prirodnim područjima odnosno revizija granica zaštićenih prirodnih područja. Reći ću jedan konkretan primjer, Gvozdenovo-Kamenar u Šibeniku značajni krajobraz proglašen je 22. travnja 1974. godine, temeljni fenomen borova šuma, alepski bor. Danas na tom prostoru koji je nekoć bio borova šuma živi negdje tri tisuće ljudi, tamo su neboderi odnosno tog temeljnog fenomena nema. tako da imamo apsurdnu situaciju da neko štiti nešto što je danas beton, asfalt ili što li već. Kolege su spomenule stručne podloge, stručne podloge su osnova i ovim zakonom se treba na neki način prisiliti javne ustanove ili već onoga ko financira javnu ustanovu, tko god to bio da se te stručne podloge u kratkom vremenu donesu. Bez stručnih podloga za svih 400 i koliko zaštićenih prirodnih područja mi ne možemo govoriti o zaštiti prirode, mi ne znamo šta štitimo. Mi štitimo nešto, a ne znamo što štitimo, evo rekao sam primjer ovoga zaštićenog prirodnog područja od malo prije. Također imamo devet kategorija zaštićenih prirodnih područja, mislim da tu treba neka redukcija isto. Znači imamo i regionalni park i značajni krajobraz i spomeni parkovi arhitekture, ja mislim da bi se s ove niže kategorije mogle staviti u dvije kategorije eventualno, nije nužno da ih ima ovoliko, ali to je možda za jedan razgovor sa ljudima iz Ministarstva do drugog čitanja. Zatim pravilnici o unutrašnjem redu, ovaj zakon ne definira sve i čuvarske službe i inspekcije zaštite prirode, mora imati još neki dokument pod kojim će postupati. Pravilnici o unutrašnjem redu uglavnom ne postoje, rijetko gdje postoje, a to je jedan dokument koji također mora postojati i trebaju se također prisiliti na neki način javne ustanove koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima da ih proizvedu.

Ja to garantiram da se to ne događa. Onda … imamo pitanje zašto uopće postoje čuvarske službe, zašto uopće postoje stotine već čuvara prirode, deseci inspektora zaštite prirode kada oni jednostavno nisu u mogućnosti da njihovi optužni prijedlozi npr. dođu do pravomoćnosti? To je jedno pitanje koje je dosta mene mori. Zatim proglašenje novih prirodnih područja ide jako, jako polako odnosno ja ne znam da li je u zadnjih deset godina bilo iti jedno novo proglašenje. Ja bi se tu malo okuražio, ja bi malo i stimulirao županije, stimulirao bih i lokalnu zajednicu neka po tom pitanju vide što je ono, što je to što bi se moglo predložiti za novo proglašenje. Jedan od najvećih problema je uvijek financiranje. Zakonodavac je donio zakon, osnovane su javne ustanove, međutim imamo siromašnih županija, imamo situaciju da katkada, to je bio slučaj sa ne znam kojom županijom Bjelovarsko-bilogorskom gdje je ne znam 15 godina bio samo ravnatelj, samo ravnatelj u javnoj ustanovi i nitko više jer jednostavno nema novaca, jedan džip, jedan ravnatelj i to je to. Ako je to smisao onda to ne valja. Ovdje spomenuti su i speleološki objekti. Pozdravljam odluku da se koncesiju na speleološkim objektima danas daju na lokalnoj razini, odnosno da županijske javne ustanove daju te koncesije, procedura će definitivno biti brža. Iako ne znam tko će te stručne podloge opet, odnosno procjenu nekakvu utjecaja ili te speleološke objekte raditi. Zatim, jako bitna stvar je preklapanje ovlasti. Ako imamo vodno dobro, ako imamo pomorsko dobro i ako imamo zaštićeno prirodno područje uvijek je zaštita prirode na zadnjem mjestu i to je nešto što, ne znam je li se može definirati ovim zakonom ali treba sjesti i sa znači ljudima iz tih resora i to da se definira jer zaštita prirode je uvijek znači na zadnjem mjestu. Dalje, moram ovdje spomenuti jedno besmisleno dopisivanje između javnih ustanova i županijskih upravnih odjela za zaštitu okoliša. Nekada se ministarstvo ovim zakonom odluči tko će, ne moraju obje institucije i oba pravna subjekta raditi istu stvar, neka radi samo jedan ako već postoje oba dva.

Ako bih htio doći do koncesijskog odobrenja ili do same koncesije trebaš početi u 1. mjesecu da bi došao, uhvatio 8. mjesec ako si malo zakasnio koncesiju tu sezonu dobiti nećeš. I na posljetku evo osvrnuo bih se na ono što je kolega Dobrović rekao a i predlagatelj je isto spomenuo, ovim prijedlogom zakona predviđa se 3% prihoda od ulaznica nacionalnih parkova prije svega da bi išao u državni proračun. Ja moram reći s obzirom da ja dolazim iz Šibensko-kninske županije koja ima 2 nacionalna parka, jedan od ta dva nacionalna parka je Nacionalni park Krka koji iznimno dobro, reći ću zarađuje, radi se o stotinama milijuna kuna od ulaznica. I sada dolazimo u situaciju da taj novac će se opet jednim dijelom, kasnije vjerojatno mnogo više vraćati u državni proračun. Taj, nacionalni park je nacionalni park ali taj Nacionalni park Krka je i šibenski nacionalni park. Ja ću napraviti jednu malu usporedbu to je kao da sutra proglasimo nacionalnim dobrom dubrovačke zidine pa da te stotine milijuna kuna što Dubrovčani tamo zarađuju sutra dijelimo svi zajedno. Ja ne bih imao ništa protiv toga. To je logično svima osim onima koji žive na tom prostoru. Ja živim na prostoru Šibensko-kninske županije i moram reći, to je prije svega šibenski-nacionalni park i taj novac mora ostati lokalnoj zajednici u najvećoj mjeri, odnosno da nema Krke nema ni Šibenika, da nema Šibenčana ne bi bilo ni Krke kakva je danas. Eto, toliko, hvala. Imamo jednu repliku. Poštovani kolega Zekanović, ja bih se složio s vama upravo u tvrdnji da kategorizacija zaštićenih područja vjerojatno struci odgovara. Oni o njoj mogu raspravljati ali kada to na terenu imamo onda ljudi jednostavno to ne razumiju i tu dolazi do nerazumijevanja, zapravo i stupnja zaštite pa onda negdje ima manji stupanj i veći i nisu sigurni zapravo da li negdje trebaju i što je ograničenje, što mogu, što ne mogu. I često upravo imamo slučaj i kod mene na području općine moje postoji zaštićeno područje. Znam da je zaštićena evo ali trebalo bi malo dublje ući i razumijevanja jer vidimo oko toga poljoprivredne aktivnosti sve se događa. Struka jeste prisutna tamo i pomaže nam i sa nekim projektima ali generalno ljudima je to nejasno. Na kraju svi znamo za određene parkove koje posjećujemo, koji su i prepoznatljivi ali sva ona manje zaštićena područja zapravo ostaju u jednoj domeni gdje se često i narušava, možda i iz nerazumijevanje i stvarno bih podržao i ovu vašu inicijativu da se spusti i da to bude jednostavnije i ljudima pojašnjavati a struka uvijek može naći svoje da nemamo neke dodatne elemente pa i vrednovati u svojim analizama, ali u onome komuniciranju, u onome što je u zakonu propisano da imamo pojednostavljenu verziju. Odgovor kolega Zekanović, izvolite. Ima 9 kategorija zaštićenih prirodnih područja, 3 su u ingerenciji države, strogi rezervat direktno, zatim imamo park prirode i nacionalni park koji su samostalne javne ustanove, imamo … [[Govornik se ne razumije.]] i županijskih, o tome govorim. I to je problem. Članak zakona koji govori o tim lokalitetima, kaže ovako da su u tim lokalitetima zabranjene radnje kojima se narušava razlog proglašenja tih područja, tog područja zaštićenim, otprilike tako nekako. Drugim riječima, ako je fenomen Alepski bor a raid se o nekakvom poljoprivrednom zemljištu čovjek danas tamo ne bi smio ništa drugo nego saditi borove a netko njega treba obeštetiti, to je sada problem jedan jako veliki. Znači ajmo mi ako ste proglasili nešto zaštićenim mi moramo ljude na tom prostoru obeštetiti, znači on se više poljoprivredom baviti ne može. Ili promijenimo taj članak zakona, omogućimo da se on dalje bavi poljoprivredom iako s time se remeti taj temeljni fenomen npr. u tom slučaju Alepski bor ili neka druga šuma ili što li je već. Kompleksno je jako i ovdje treba znači, ja sam za reviziju kategorizacije i upravo znači razlozi znači što se zapravo smije, što se ne smije na nekom prirodnom području, odnosno nekoj kategoriji. Zahvaljujem kolegi Zekanoviću na odgovoru. Izvolite. Zahvaljujem se svim zastupnicima koji su prokomentirali ove izmjene zakona, vidim da postoji veliki interes za ovu problematiku i vidim da se ste uglavnom i prihvatili ove naše izmjene kao dobro rješenje. Naravno ovo je prvo čitanje, vaše primjedbe smo i zapisali, u drugom čitanju ćemo nastojati tekst još doraditi, samo kratko ću reći nekoliko stvari da ne bude zabune, mi smo izračunali, izmjene jesu obilne po broju članaka ali je ono još uvijek ispod 46% prema tome, nismo prekoračili onu zakonsku obavezu da, iako se slažem sa gospodinom bačićem da smo možda trebali raditi jedan novi tekst. Dakle, ja ću samo reći nekoliko podataka, čisto da znamo vezano za prethodnu ocjenu, da tijekom 2016. upravna tijela županija provela su negdje oko 900 a ministarstvo 499 postupaka prethodne ocjene a u navedenom razdoblju od 8 i pol godina provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu zatraženo je za 377 zahvata. Uglavnom je uočeno da se radi o 7% zahvata za koje se provodi glavna ocjena, znači da većina zahvata od 93% završava u fazi prethodne ocjene. U provedbenim postupcima glavne ocjene u razdoblju od 8 i pol godina ministarstvo je odbilo samo 3 zahvata i to za izgradnju aerodroma Rab, hidroelektrana Ombla i eksploatacijsko polje Gradusa. Što se tiče gospodine Zekanoviću, agencije su inače po svojoj strukturi stručna i neovisna tijela i one ne mogu onda biti u sastavu ministarstva jer onda bi izgubila dakle, tu svoju logiku funkcioniranja. Neću se osvrtati puno o pravilniku o unutrašnjem redu, dakle pravilnici o zaštiti i očuvanju su obavezni i po ovom zakonu će se donijeti a ostale kategorije zaštićenih područja predstavničko tijelo i nadležno lokalna i područna samouprava može donijeti odluku o mjerama zaštiti i očuvanju tih područja i hoće li ova odluka biti donešena ili ne, ona ostaje u glavnoj nadležnosti i daje javnoj ustanovi i da je njenom osnivaču to je obično županija i grad. Tako da smo i tu stvar predvidjeli u ovim izmjenama zakona i ovo što je naravno, najinteresantnije kad je u pitanju novac, to je uvijek najaktualnija stvar, dakle, od 19 nacionalnih parkova i parkova prirode, svi se dijelom ili u cijelosti financiraju iz sredstava državnog proračuna, dakle iz sredstava poreznih obveznika. Jedino Plitvička jezera, Krka i Brijuni se u cijelosti financiraju sami. I to naravno između ostaloga jer imaju takav položaj, imaju takvu atraktivnost i mi to smatramo da je to proizvod neke položajne rente, za razliku od nekih parkova koji nemaju tako atraktivnu položajnu rentu i ne mogu živjeti od vlastitoga financiranja. Dakle, po nekakvom načelu solidarnosti, ako ti nacionalni parkovi, zbog te svoje položajne rente i prirodne atraktivnosti ostvare stotinu milijuna kuna prihoda godišnje i od tih sto milijuna kuna oni ne raspodjele te godine sve nego nešto ostave sa strane, onda mislimo da je normalno da 3% odnosno 10% takvog ostavljenog sa strane, izdvoje na poseban račun ministarstva i da onda prema uvjetima i programima iz ministarstva po odluci Vlade RH se financiraju programi i projekti u ostalim nacionalnim parkovima kako bi se podigla nekakva razina i onih drugih nacionalnih parkova. Nama se to čini da je to po nekakvom načelu ponavljam opet, solidarnosti prilično logična stvar, a inače u kažete da novac treba ostati lokalnoj zajednici, po odluci Vlade po onih 6 i pol posto, općine koje se nalaze unutar vašeg nacionalnog parka, dobivaju više sredstava nego što će biti ovaj iznos od 3% koje će se trebati izdvajati obavezno po svakoj cijeni ulaznice.

Još jedanput vam se zahvaljujem na razumijevanju ovih naših izmjena. Zahvaljujem državnom tajniku Mili Horvatu na ovoj završnoj riječi. Glasovat ćemo o njoj kad se steknu uvjeti. Ovime smo završili sa svim točkama dnevnog reda predviđene za danas. Sutra nastavljamo u 9 i 30 ujutro s Konačnim prijedlogom Zakona o potvrđivanju protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja.